Uvažene kolegice i kolege, nastavljamo sa nastavkom plenarne sjednice.

U ime Kluba zastupnika MOST-a prijavio se uvaženi kolega Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepa predsjedavajući. Uvaženi predsjedniče HERA-e ja bih vam na početku prije samog obrazloženja postavio nekoliko pitanja na koje nismo dobili odgovor tijekom vašeg izlaganja. Pa evo što se tiče Sektora toplinarstva, razdjelnika. Zašto kao regulator niječete svoju odgovornost za mnoge loše strane Zakona o tržištu toplinske energije donesene 2013. godine kada su visoko pozicionirani predstavnici HERA-e i njen direktor od samog početka procesa kreiranja zakona bili punopravni članovi radnih skupina osnovanih u svrhu priprema zakona u institucijama energetskih instituta Hrvoje Požar i Ministarstva gospodarstva. Drugo pitanje zašto kao regulator niste zaštitili Sektor toplinarstva od mnogih neželjenih pojava koje su ga snašle u periodu iz 2013. godine i uključujući dakle i 2015. godinu pri čemu vam je kao regulatoru bila dobro poznata činjenica da se radi o sektoru sa mnogim benefitima u socijalno-ekonomskom smislu. Benefite zbog kojih Sektor toplinarstva mnoge države članice EU zakonski štite od prevelike liberalizacije. Treće pitanje po pitanju toplinarstva zašto kao regulator niste reagirali kada je prilikom usvajanja Direktive o energetskoj učinkovitosti EU u hrvatsko zakonodavstvo i Zakona o tržištu toplinske energije 2013. izostavljen njen vrlo bitan dio koji svakoj državi članici dopušta mogućnost prethodne provjere ekonomske isplativosti ugradnje razdjelnika. Provjera koju je prije oblikovanja zakonodavnog okvira provela većina zemalja članica EU. Pod četiri po pitanju toplinarstva kako kao regulator objašnjavate činjenicu da ste svoju po definiciji ultimativnu nezavisnu poziciju nacionalnog regulatora ozbiljno kompromitirali u dva navrata. Prvi put kad ste prihvatili sponzorstvo odlaska u Dansku i posjet proizvodnim pogonima moćne internacionalne grupacije Danfoss koja u samoj ugradnji razdjelnika ima ogroman poslovni interes. Drugi put kad su vaš direktor Sektora toplinarstva gospodin Benčić i član Upravnog vijeća gospodin Pudić sudjelovali na raznim tribinama diljem zemalja agitirajući aktivno za ugradnju razdjelnika zbog njihove učinkovitosti i isplativosti i po pitanju toplinarstva i razdjelnika. Peto pitanje, zašto ste kao regulator dopustili sadržaj zakona o tržištu toplinske energije u kojim je za krajnjeg korisnika – stanara izostala bilo kakva zakonska zaštita njihovih prava u slučaju bilo kakvih problema sa razdjelnicima, te pitanje kvalificiranosti firmi za ugradnju istih prepustili ste slučaju. Evo i pitanja za Sektor plin. Iz kojega razloga kao regulator niste dali suglasnost PLINACRO-u za prijavu gradnje evakuacijskog plinovoda za LNG terminal i sredstva EU. Naime, nakon sastanka ministra Dobrovića sa povjerenikom EU-a za energetiku gospodinom Kanjetom sasvim je izvjesno da će se gradnja LG terminala financirati iz EU fondova, dok će trošak gradnje evakuacijskog terminala u iznosu oko 200 milijuna kuna zbog vašeg propusta umjesto EU sredstvima sada financirati novcem hrvatskih građana. Drugo pitanje, zbog čega 90% vaših propisa kao regulatora u Sektoru plinarstva ne poštuje zakonsku obavezu i rokove savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, nego rokove skraćujete na svega nekoliko dana. Po pitanju plina treće pitanje. Zašto kao regulator dopuštate višegodišnju protuzakonitu situaciju u kojima se plinskim opskrbljivačima dopušta da naplaćuju dvije cijene plina na jednom obračunskom mjernom mjestu što je na štetu građana, a povećava se profit dobavljača. Četvrto pitanje, kako kao regulator komentirate situaciju u kojoj veliki distributeri plina samoinicijativno mijenjaju cijenu plina koju ste mu vi kao regulator nekoliko mjeseci i ranije i odobrili. U zimi 2015. godine Gradska plinara Zagreb šalje zahtjev za smanjenje cijena, a HERA ga odobrila u ožujku. Sektor tri po pitanju obnovljivih izvora energije imam vam tri pitanja postaviti. Prvo, zašto kao regulator niste spriječili ugrozbu Hrvatske države već ste unatoč upozorenjima iz EU nastavili s praksom izdavanja rješenja o ovlaštenom statusu obaveze otkupa električne energije iz obnovljivih izvora energije koje su često izdavane na vašim fantomskim sjednicama, vaš eto slučajno održanim na zadnji dan tekuće godine u kojoj se podzakonski propisi redovito išli na ruku samo privatnim interesima, a na štetu građana i RH. Drugo pitanje po pitanju obnovljivih izvora energije, što kao regulator kažete na činjenicu da u većini slučajeva prilikom izdavanja rješenja o povlaštenosti uopće niste izlazili na terenski uviđaj jer da jeste objekt u Benkovcu i Babinoj Gredi nikad to rješenje ne bi dobili jer nisu ispunjavali zakonom propisane uvjete? Pod tri, po pitanju obnovljivih izvora energije, treće pitanje, da li ste vi uopće svjesni da ste kao regulator uspjeli ugroziti nacionalnu sigurnost ove države enormnim financijskim obavezama po stavci obnovljivih izvora energije u sljedećim godinama kroz od kojih će jedino imati koristi samo privatni stareni kapital, a država problem da uopće primi struju proizvedenu u takvim objektima zbog manjkavosti prenosnog sustava i nemogućnosti regulacije napona i frekvencije struje. Ova pitanja ću vam dati u pisanom obliku, a nadam se da ćete uspjeti nama saborskim zastupnicima i pred javnošću odgovoriti na ove upite. Evo ja pred sobom držim također podatke tko je zainteresiran od zastupnika, a možda i cijela javnost mogu dostaviti, koliko kasnite sa dokumentima koje ste morali donijeti, akata svih zakonom propisanih, ukupno ispada da HERA u … propisa koje je imala zakonsku obavezu donijeti je 27 godina. Znači ukupno kada pročitam koliko se mjeseci kasni sa donošenjem svih akata u biti vi ništa niste radili. A jedina vaša obaveza je kao regulatorne agencije je da donosite ove dokumente. Ja sada kada bi čitao sve dokumente i kašnjenja po mjesecima znači 27 godina vi kasnite sa dokumentacijom. Jedina vaša zadaća je za enormnu plaću koju primate i da regulirate tržište i da štitite interese građana i države, vi 27 godina kasnite sa donošenjem ovih dokumenata. HERA do 31.12.2015. nije dala suglasnost za donošenje akata … nije sukladno svojim ovlastima osigurala dostavu akata na suglasnost za koje su zaduženi drugi elektroenergetski subjekti u njezinoj nadležnosti. Pravilnik za postupak priključenja novih elektrana na prijenosnu mrežu, mrežna pravila prijenosnog sustava, mrežna pravila distribucijskog sustava, pravila i cjenik ne standardnih usluga operatora i distribucijskih sustava. HERA je zbog značajnog kašnjenja u donošenju tarifnih metodologija za energetska djelatnost i distribucije i prijenosa odnosno transporta tarifne metodologije za energetsku djelatnost proizvodnje distribucije i opskrbe toplinskom energijom, te metodologijom utvrđivanja naknade za priključenje na mrežu novih i za povećanje priključenja novih snaga i kapaciteta postojećih energetskih subjekata i krajnjih kupaca postupila pravovremeno odrediti i tarifne stavke za primjenu pojedinih tarifnih metodologija, te pratiti rad energetskih subjekata koji su predmet regulacije. HERA je značajno kasnila u odobravanju ili uopće propustit odobriti i ocijeniti provedbu desetogodišnjeg plana razvoja operatora … sustava i operatora transportnog sustava. Ja bih još jednom kazao da je najviše začuđujuće ono prizemno kazano po pitanju vjetroelektrana gdje se očito pogodovalo na štetu države i građana je određenim zakonskim aktima vlade 2015. godine na zadnjoj sjednici, a vi kao regulator to vrlo dobro znate, da su nanesene velike štete pa zbog vjetra Hrvatska ove godine mora stranim investitorima platiti milijardu i pol kuna ukupno i u iduće dvije godine još 3,5 milijarde znači pet milijardi kuna na štetu hrvatskih građana ili na štetu proračuna. Stoga evo jedan zaključak koji mi šaljemo i prema Vladi RH koji moraju u biti nakon ovoga svega što je učinjeno po pitanju energetskog sustava i vaše agencije kao regulatora toga ogromnoga tržišta koja nije štitila ni građane ni hrvatski energetski sustav, ispred kluba MOST–a tražimo razrješenje Upravnog vijeća HERA-e zbog neefikasnosti jer oni su kočničari razvoja energetskih projekta u Hrvatskoj.

Iscrpno smo napravili argumenta i uputit ćemo na Vladu tj. neka Vlada da ovaj dio i nadležno ministarstvo u biti također i Odbor za gospodarstvo i zaštitu okoliša ne prihvate ova vaša izvješća jer na ovaj način je ugrožena nacionalna stabilnost, a vrlo bitnog resora po kome je Hrvatska bogata, to je energetski resor. Zahvaljujem uvaženom kolegi Miri Bulju na ovoj raspravi. Imamo jednu repliku, uvaženi kolega Josip Borić. Izvolite. Hvala lijepo uvaženi predsjedniče.

I činjenica je da ovo Izvješće za 2015. nije sakrilo mnoge nelogičnosti koje ste i sami iznosili. I zaista, zapisano je gotovo više-manje sve ono o čemu ste i vi govorili. Posebno zabrinjava zaista činjenica da se olako gledalo na neke propuste koji su jasno navedeni u ovom Izvješću za 2015. godinu. Svakako je najgori propust da je prosječna ponderirana cijena električne energije povlaštenim proizvođačima iznosi 0,95 kuna po kilovatsatu što je tri puta veće cijena od onoga što možemo dobiti uvozom energije iz Slovenije i Mađarske. Kakav je interes RH da plaća takvu cijenu s obzirom da je tri puta skuplja nego ono što možemo dobiti na tržištu energije? Onda piše da su brojni investitori krajem 2015. želeći preduhitriti primjenu novog zakona krenuli u ubrzano ishodovanje brojnih dokumenata za svoje investicije i sve je to na neki način završilo u 12. mjesecu čuvenim odlukama tada Vlade gdje se pojedincima zaista pogodovalo i to čak nitko ni ne krije da su mnoge državne službe radile prekovremeno ne bi li sama država koja donosi zakone, sama sebi učinila štetu o kojoj govori kolega Bulj.

Znači duplo više smo dozvolili uz regulatorno tijelo i sve zainteresirane strane znajući da unaprijed činimo štetu sami sebi. Izvolite. Pa da, na zadnjoj sjednici, žao mi je što ovdje nije bivši ministar gospodarstva Vrdoljak, Milanovićeve Vlade, donesena je ta odluka pod nekakvim socijalnim kriterijima gdje je trebalo siromašne građane omogućiti nekakve limitatore da mogu koristiti električnu energiju, nanesena je velika šteta Hrvatskoj državi pa ove godine samo Hrvatska država mora platiti, tj. iz proračuna milijardu i pol kuna stranim investitorima zbog obnovljivih izvora energije tj. subvencije koje ste rekli gdje 95 lipa po KW i to su ogromne enormne štete a dok naši građani za solare 5 milijardi kuna moramo platiti u tri godine da je cijelu Hrvatsku staviti na kućanstva solare imali bi znači za 5 milijardi kuna toliko mogućnosti da imamo tolike izvore energije. Smatram da regulatorna agencija nije regulirala nego je antiregulirala protiv interesnog, znači HERA, protiv interesa RH i samim činom na vjetru 5 milijardi kuna govori vam kolike su štete nanesene RH a u ovome proračunu moralo se pronaći milijardu i pol kuna da se ne poskupi struja građanima.

predsjedniče. Pa ovo će biti teško u 5 minuta odgovoriti na sva ova pitanja, ali ja ću pokušati se koncentrirati samo na onaj dio na koji stvarno mislim da treba reagirati odmah. Dakle ja s jedne strane jedan dobar dio ovih pitanja znam otprilike nekih godinu i pol dana. Prvi put se ovaj dokument pojavio negdje u veljači 2016. pa je on doživljavao razno razne derivate i obrade da bi završio u formi mišljenja na Vladi a sada vidim i od gospodina, uvaženog zastupnika iste te teze. Dakle, o odgovorima na pitanja kao što su ona nabrojana pokušati ću djelomice sada, djelomice u završnoj riječi. Suštinski gledamo ako upotrijebimo pojam ugroze nacionalne sigurnosti onda mislim da smo stvarno otišli malo korak dalje. Da li je to posljedica nerazumijevanja ili neinformiranosti ili loših namjera, ja ću recimo izabrati da to bude ovo drugo. Mada stilski gledano, jedan naš kolega iz nizozemskog regulatora kaže „Ako je sve što imaš u rukama čekić onda ti sve izgleda poput čavla.“, pa je to stil na kojeg sam pomalo i naučio ali ajde da to odgovorim ovako. 27 godina do kojeg je netko došao zbrajanjem, može se usporediti jednoj kontra analizi koju smo napravili nakon što smo čuli za 27 godina, bilo je to i 36. Ako zbrojite nedonošenja zakona i nedonošenja propisa prema svemu onome što je Hrvatska donijela u svojim propisima onda je kašnjenje raznih Vlada i raznih ministarstava do današenjeg dana 85 godina. Je li ima smisla da o tome razgovaramo? Ako donosite propis koji nema prethodni element onda ga vjerojatno ne možete donijeti ili ga možete donijeti da bi ga donijeli. Ako trebate donijeti suglasnosni dokument koji vam je dan da ga na … [[Govornik se ne razumije.]] način potvrdite, a to je drugi element koji se ovdje inputira onda ga donosite valjda u momentu kada je dobar. Inače suglasnosti ne služe ničemu ako ne stojite iza njih. E pa takve suglasnosti smo mi donosili onog momenta kada su dokumenti a to su proprimo planovi ili podzakonski akti na koje mi moramo dati suglasnost bili takvi da smo mi mogli stati iza njih, otuda kašnjenja. To točno nije sretno ali možda nije ni sretno niti kada zakon kojega u krajnjoj liniji donose nadležna ministarstva i potvrdi ovaj Sabor donese zakone koji se ne mogu u realnim uvjetima realizirati u propisanim rokovima. Zato i kažem, ako ćemo zbrajati 27 godina nas, 50 godina ministarstva i 80 godina Vlade, onda nećemo doći nigdje. Poanta svega je da li se dokumenti donose u realnim okvirima i da li oni imaju upotrebnu vrijednost. Dakle, da li ti i takvi metodologije, podzakonski propisi i suglasnosti na planove imaju nekakvog uporabnog smisla. Mislim da jedan dobar dio pitanja koji je ovdje usmjeren proizlazi iz činjenice što su negdje u prošlosti neki od tih dokumenata donošeni možda nešto proje nego što su to mogli biti. To je osnovni komentar. Mislim ugrozu nacionalne sigurnost ne bih htio spomenuti. Lanac administrativnog potvrđivanja, sposobnosti investitora da postane dio poticajnog sustava sadrži 6 ili 7 dokumenata. Ministarstvo donosi osnovni, on pokreće to sa nekakvim energetskim odobrenjem. Nakon toga se mora potvrditi priključak na mrežu kod prethodnu energetsku suglasnost, pa se dobije prethodna suglasnost. Pa od tijela za građenje se dobije nekakva vrsta dozvole, pa se na kraju sa HOPS-om potvrdi mogućnost priključenja i dobije ugovor o priključenju. Pa se dobije konačna suglasnost i na kraju lanca HROT-e sklapa ugovor. Znači postoji 6 pretpostavki zašto je baš naša ta koja je presudna i od koje se očekuje da zaštitimo nacionalnu ugrozu. Možda ju je mogla građevinska dozvola zaštititi. Dakle, mislim da je bespredmetno razgovarati na ovaj način. Ako ću imati prostora u završnoj riječi komentirat ću konkretne odgovore, ali suštinski gledano ovo je prilično rastavljeno od istine, a ja o alternativnim činjenicama ne bih komentirao, a mislim da mi je vrijeme isteklo pa ću ostalo kad završavam. Zahvaljujem uvaženom predsjedniku Upravnog vijeća HERA-e gospodinu Tomislavu Jurekoviću. U ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice uvaženi kolega Darko Horvat, izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi kolega Jureković, poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Pa evo nakon rasprava na dva odbora, dakle Odbora za gospodarstvo, Odbora za zaštitu okoliša ja sam nekako mišljenja prateći ovu raspravu danas da smo mi danas raspravljali o puno toga, ali smo promašili meritum onoga što je činjenica i zbog čega se ovakvo izvješće podnosi. Dakle, ja ću samo u kratkim crtama prije nego krenem o samom izvješću dati dvije činjenice ovdje koji bi trebali svi mi skupa imati i znati prije nego se uključujemo u ovakvu raspravu. Dakle, za 2015. godinu i ako sam dobro razumio za otprilike mjesec ili dva dana isti ovakav dokumenat imamo za 2016. godinu, pa je današnja ova rasprava možda i deplasirana iz jednostavnog razloga jer ćemo ono pravo činjenično stanje znati otprilike za mjesec ili dva. Ali ono što je relevantno i nepobitno i dio je ovog Izvješća, dakle neovisni revizor u onom financijskom smislu utvrdio je da u HERA-i nije pronašao nikakve nepravilnosti. Drugo činjenično stanje je dokumenat o kojem se danas ovdje jako puno razmatra i govori, a vezan je uz temeljem Zakona o energetskoj djelatnosti regularnom postupku upravnog nadzora koji je Ministarstvo gospodarstva pokrenulo u 2016. godini nad radom Hrvatske energetske regulatorne agencije. Nakon toga 30. svibnja počeli su se događati određeni sastanci i ta tematika biti će siguran sam predmet HERA-inog Izvješća za 2016. godinu. Dakle, opet ponavljam i nekako vas pokušam vratiti u ono što bi trebao biti predmet ove rasprave to je izvješće energetskog regulatora u RH za 2015. godinu. I sada koliko god mi bili ljuti, koliko energetski subjekti bili ljuti na to da li je zakonodavstvo RH usklađeno sa trećim paketom istog takvog zakonodavstva koji je stigao iz Europske komisije. Dakle, ne bi bilo među prvima i otvoreno, a i zatvoreno u tom pregovaračkom postupku poglavlje 15. energetika, da se upravo to i nije dogodilo. Dakle, mi smo negdje 2009. godine zaprimili treći energetski paket. Polovicom 2009. godine krenuli u rekonstrukciju zakonodavnog okvira i 2012. godine on je došao pred zastupnike u Hrvatski sabor i ti su, taj paket od četiri odnosno pet zakona je ovdje usvojen. Isto tako 2009. godine, a dobro je ovdje sa ove govornice rečeno da li zbog nepoznavanja sustava ili jednostavne nemarnosti i neznanja ovaj isti Dom Hrvatskog sabora jednoglasno je donio Strategiju energetskog razvitka. I od tuga ja bih rekao nekako i kreću problemi vezani za energetski sektor. Dakle, gotovo dvije godine Vlada RH konstruirala je dokumenat koji se zove Strategija energetskog razvitka. Nakon toga uslijedila je godinu dana javna rasprava u svim instancama koje su trebale dati svoje primjedbe na taj dokumenat. Nakon toga saborski odbori su imali mogućnost davati primjedbe na taj strateški dokumenat i u konačnici on je 2009. godine saživio. Saživio je komad papira koji ima naslov i ima svoj sadržaj, ali nikada nakon toga nije saživjelo ništa što u tom dokumentu piše. Jednostavno događala se jedna gotovo pa stihija na energetskom tržištu RH iz nekoliko razloga. Prvo zbog toga jer, napominjem to već nekoliko godina svi oni energetski projekti koji su u toj Strategiji definirani su teški, zahtjevni, traže sinergiju lokalne uprave i samouprave i centralne države, stvaraju problematiku onečišćenja okoliša, remete jako puno toga. Ali poštovane dame i gospodo, ovaj je Dom usvojio strateški dokument, donio je odluku koju je morao donijeti, ta je odluka bila teška i zadužio Vladu RH da temeljem tog strateškog dokumenta napravi program provedbe te strategije. 2010. godine se kreće u izradu toga programa, ali nakon izbora 2011. taj dokumenat više ne viđa svjetlo dana jer on ima vrlo zahtjevne zahvate i financijske i ine druge prirode. Ali ono što je bitno reći, 2012. godine set zakona koji je trebao biti usklađen s tim strateškim dokumentom u ovom Saboru dobiva zeleno svjetlo. Jedan između tih zakona je i Zakon o regulaciji energetske djelatnosti koji je u ingerenciji temeljem kojeg hrvatski regulator provodi svoj dnevni angažman na energetskom tržištu. I sada ću vam samo pokušati sugerirati o čemu govori Strategija energetskog razvitka.

A i ovdje nekoliko puta s ove govornice je bilo rečeno, da Hrvatska je jako ovisna o suncu, vjetru i vodi dakle o svemu onome kada pogledamo u nebo što očekujemo od dragoga Boga. Na takav način adekvatnu Energetsku strategiju usklađenu sa Niskougljičnom strategijom koja je dala zeleno svjetlo za ove projekte, sa Industrijskom strategijom, sa Strategijom pametne specijalizacije jednostavno ne umrežava. I do čega smo došli? Došli smo do toga da 2017. godine govorimo o novoj strategiji energetskog razvitka. Pa ja ću svaku osobu koja imalo poznaje energetski sustav RH pitati, što će to novo pisati u tom novom strateškom energetskom dokumentu? Koje mi to nove projekte možemo izmisliti, a da krvna slika hrvatske energetike bude povoljnija i da u nju ubrizgamo malo više crvenih krvnih zrnaca koje žive i daje život unutar krvotoka jednom takvom sustavu? Gdje je sada tu ingerencija HERA-e? dakle u onom trenutku kada su se konstruirali ili kada se konstruiraju u onoj reguliranoj djelatnosti pet ili desetgodišnji planovi, hrvatski regulator je taj koji ih verificira i hrvatski regulator je taj koji na dnevnoj bazi radi monitoring da li se ti planovi izvršavaju. Odgovorno u zadnjih pet godina ili šest nijedan od tih planova energetskih kompanija nije se izvršio u sto postotnom iznosu. Dakle kada mi vidimo i svjesni smo činjenice da netko ne radi svoj posao, dakle hrvatski je regulator po meni taj koji mora sugerirati da nešto kreće po zlu. I samo jedno kratko elementarno matematičko pitanje. Mi smo u prošloj godini imali rast hrvatskog gospodarstva na razini 3,3%. pokušajmo samo zamisliti trend u sljedećih deset godina, rast gospodarstva proporcionalno pratit će i potrošnja energenata. Uz primjenu svih mehanizama energetske učinkovitosti doći ćemo do takvim trendom povećanja potrošnje od otprilike tridesetak posto. Danas smo s ove govornice od predsjednika upravnog vijeća imali priliku čuti što, veliki smo uvoznik. Neću nabrajati naftu, plin i električnu energiju ali od 30 do 50% Uz trend razvoja hrvatskog gospodarstva na razini 3 ili 5% za deset godina nečinjenja ničega, ne gradnjom objekata temeljene energetske proizvodnje biti ćemo ovisnik do razine sedamdesetak posto. Što nam je tada činiti? Tada krivicu možemo svaliti na HERA-u, na energetske kompanije koje u segmentu obavljanja svojih dnevnih usluga rade i na otvorenom tržištu, ali imaju i jedan drugi segment djelatnosti. Sa ove ste govornice čuli da smo zadužili nekoga da se bavi tzv. javnom uslugom, dakle uz tržište, uz onu dereguliranu djelatnost koja je vezana uz cijenu kilovat sata električne energije, netko je dobio obvezu da gradi sustav. Sustav gradi iz tarife ili iz nekih kredita koji će kroz svoje poslovanje morat vraćati. Isto tako taj netko, obvezali smo ga da pruži javnu ili univerzalnu uslugu. Nijedna od naših energetskih kompanija ne rade to zabadava i nije imuna od one troškovne strane. Dakle kada uobličimo ovaj sustav koji se danas zove energetika u jedan paket, kada segmentiramo taj paket na naftu, plin, električnu energiju, Toplinarstvo, a nakon toga i ostavit ću dvije minute za ovu priču oko obnovljivih izvora i probati demistificirati tu priču zašto se događaju takvi ili su se dogodili takvi problemi, dakle mi ovdje govorimo o pet različitih međusobno isprepletenih i vrlo umreženih sektora od kojih vjerovali vi meni ili ne, niti jedan ne može samostalno funkcionirati na energetskom tržištu RH. I ono što je ingernecija ali i zadatak, ali i odgovornost politike, vjerovali mi sami sebi ili ne, nikada do sada, tih pet predsjednika uprava ključnih energetskih kompanija u RH nisu održali jedan zajednički kolegij i nisu zajednički razmatrali strateške dokumente bitne za razvoj energetike u RH. A ova priča oko obnovljivih izvora nije izolirana priča poštovane dame i gospodo. Svi vi koji mislite da jednom štafetnom palicom ili jednom dirigentskom palicom možete intervenirati u sustav obnovljivih izvora a ne polučiti pozitivne ili negativne efekte na cijeli sustav ili na neke druge segmente energetskog sustava u potpunosti ste u krivu. Dakle onoga trenutka kada je energetska strategija rekla da u hrvatskim sustav u 10 godina želi ući kontigent od nekakvih 1600 MW distribuirane proizvodnje iz obnovljivih izvora u backup-u je uzela istu takvu teoriju i rekla da ali moramo napraviti barem toliko proizvodnih objekata temeljne, stabilne, energetske proizvodnje. I ono što mi je nekako posebno krivo, u jednom trenutku možda čak i politika rekla je Hrvatskoj ne treba proizvodnja. Jedan mali dio te rečenice vezan je i uz to da Hrvatskoj ne treba ni proizvodnja energenata. Pa smo onda u jednom dugom, dugom periodu gradili interkonekcije kroz koje danas možemo opskrbiti tržište RH sa stranom energijom čak i tri puta više nego i hrvatsko gospodarstvo i hrvatska kućanstva to danas trebaju i zahtijevaju. Ali gdje smo izgubili onaj temeljni postulat energetskog razvitka, onaj temeljni postolat uvođenja novih tehnologija a to je proizvodnja. Poštovane dame i gospodo, mi u zadnjih, ali neću zaboraviti preskočiti, dakle napravili smo Lešće, mi osim Lešća i jedne male kogeneracije ovdje u Zagrebu nismo napravili niti jedan bitni, snažni, veliki, energetski proizvodnji objekt, temeljne energetske proizvodnje s kojim bismo anulirali potrebu za uvozom energenata, s kojim bismo eventualno polučili određene regulacijske postupke, s kojima bi omogućili ulazak nestabilnih obnovljivih izvora u sam sustav i s kojim bismo u konačnici napravili ili krenuli u izgradnju hrvatske energetske neovisnosti makar sam siguran da je do tog cilja dug i mukotrpan put. Dakle, slažem se sa time da HERA na vrijeme nije donijela podzakonske akte, ali se isto tako slažem sa time da smo ovdje pred otprilike mjesec dana govorili i razgovarali o tome da će plin u Hrvatskoj poskupjeti 25% Gdje su sada ti energetski filozofi koji su se kičili i dičili i plašili hrvatske građane takvim teorijama ne znajući da postoji metodološki pristup kroz koji se utvrđuju cijene i visina tarifnih stavki. Imamo nekoliko replika. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedavajući. Pa kolega Horvat, moram priznati da sam sa izuzetnom pažnjom i interesom slušala vaše stručno izlaganje, mnogo tih stvari ja ne znam jer nisam iz te struke ali ono što sam zaključila iz ove rasprave da HERA je generalno radila ono za što je osnovana i što je njezin glavni cilj. Međutim, mene zanima jedna druga stvar a to je Strategija energetskog razvitka iz 2009. I sami ste napomenuli da nije napravljen ni jedan veći proizvodni energetski objekt koji je bio predviđen tom strategijom. Svi mi želimo jeftinu energiju, svi mi želimo čisti okoliš i normalno da upravo bi htjeli da baš u našem kraju ne bude nešto napravljeno nego mi trebamo energije, naše domaće energije da ju ne moramo uvoziti ali da ne bude baš u našem dvorištu.

Odgovor uvaženi kolega Horvat. Izvolite. Pa poštovana saborska zastupnice, ono što je definitivno sigurno, da smo išta iz te strategije napravili danas bismo bili energetski neovisniji, imali bi u energetskom mixu daleko, daleko jeftiniji KW električne energije. I svjesni činjenice da mi u stvari energijom, prvenstveno električnom energijom se opskrbljujemo iz dva nama susjedna stabilna izvora, jedan je u Sloveniji, drugi je u Mađarskoj, stabilnim interkonekcijama na prostor RH dolazi dovoljna i dostatna količina energije i energenata u segmentu električne energije. I ti međudržavni ugovori koji jednim dijelom ulaze i u vlasničku strukturu, u ovom trenutku se stabilno i sigurno provode. Nemojmo zaboraviti da nama 50% vlasništva u nuklearnoj elektrani u Krškom 2023. godine prolazi dodatni stres test.

Dakle zamislite jednu situaciju i komparaciju Hrvatske recimo sa jednom Čekom. U instaliranoj snazi mi imamo 4200 MW stabilne energetske proizvodnje, od toga neki od objekata su već danas konzervirani kao što nam je termoelektrana u Urinju plinska elektrana u Zagorju itd., itd. Naša špica ljetna pa i zimska je negdje na razini 3600 mega vata.

Kompenzirat ćemo ovo vrijeme na sljedećem odgovoru. Sljedeća replika uvaženi kolega Anton Kliman, izvolite. Pola toga nisam razumio moram priznati jer vi izuzetno stručno obrazlažete ovu problematiku. I družeći se sa vama u prošloj Vladi, evo zaista bilo je zadovoljstvo vas slušati koliko dobro poznajete sve to skupa. Nama koji nismo te struke treba to na neki način malo spustit na zemlju da bolje razumijemo. Ali ono što smo uspjeli razumjeti je da smo na neki način taoci partikularnih interesa nekih energetskih kompanija u Hrvatskoj kojima je jeftinije uvoziti električnu energiju, nego je proizvoditi na našem području. I zanima me da li imamo mi nekakvih alata, pritisaka na njih da ipak mi odradimo ono što trebamo odraditi, da budemo što više neovisni u proizvodnji energije. Vode se i dan danas ratovi za one energente koji bi mogli dati jedno blagostanje zapadnjačkom načinu života, dakle da se nastavi onaj život na koji smo svi navikli. I prema tome, mislim da se mi preneodgovorno odnosimo prema tom problemu, da ne bismo došli u situaciju da ako se zatvori pipa sa nekih drugih strana da ostanemo bez onoga što je u principu krvotok svake države. Prema tome, zanima me da li možemo imati alat kako pritisnuti te kompanije da napokon počnu ulagati u skladu sa strategijom kao što ste rekli koja nije loše napisana ali izvedba je katastrofa. Uvaženi kolega Horvat, izvolite. Evo kolega Kliman nekako hvala na ovom pitanju i ovo vaše pitanje u stvari se sad nastavlja na ingerenciju hrvatskog regulatora. Dakle, hrvatski regulator u ovom energetskom segmentu mora dozvoliti deregulaciju, mora osigurati deregulaciju i mora stvoriti tržišnu utakmicu. U trenutku kada se i na energetskom tržištu dogodi tržišna utakmica u tom trenutku mi možemo raspravljati i u našu debatu uvesti jednu novu kategoriju u kojoj u ovom svom izlaganju nisam niti htio govoriti, a to je tzv. sigurnosna opskrba. Dakle, uvijek imati alternativni pravac dobave, uvijek imati back up u proizvodnji i uvijek imati mogućnost da uz jedno razigrano cjenovno konkurentno tržište imate mogućnost intervencije. I takvu intervenciju iz ruku ne smije ispustiti niti Vlada, a niti regulator. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Ivan Pernar, izvolite. Htio bih pitati kolegu iz HDZ-a jedno pitanje. Naime, znamo svi da je razdjelnike uvela HNS-ova prošla vlast među ostalim. I evidentno je danas nakon svih saznanja koje javnost ima da ti razdjelnici ne donose uštedu, a da je njihova ugradnja jako skupa.

Odgovor uvaženi kolega Horvat, izvolite. Poštovani kolega Pernar, ništa pa ni ova situacija oko uvođenja razdjelnika ne počinje nečijim rođenjem i nečijom identifikacijom i uočavanjem anomalija u sustavu. Kada zapostavite toplinarstvo jedan izvjesni dugi niz godina, kada pa i regulator i Vlada ne intervenirate na adekvatan način onda vam rak dobi metastazu, a da biste ga riješili morate uzeti skalpel i kirurškim zahvatom ga odstraniti. U jednom trenutku kad se počelo raspravljati o tome na koji način stvarno mjeriti i izmjeriti potrošenu količinu toplinske energije u stambenim jedinicama je na neki način je već bilo kasno. Kad se već nismo u samom početku na adekvatan način uključili u rješenje takvog problema ja sam 2009. i desete godine konstruirajući Zakon o proizvodnji, prijenosu i distribuciji, odnosno proizvodnji, prijenosu, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom sugerirao i na jedan način je to i usvojeno da svaka stambena jedinica ima mogućnost izbora na koji način će se opskrbljivat toplinskom energijom. Pa danas imate tehnološki već nekoliko modaliteta sa kojima možete i pojedinačnu zgradu koja ima nekoliko stambenih jedinica i svaku pojedinačnu stambenu jedinicu unutar takve zgrade i razdjelnicima koji su vezani na centralizirani distributivni sustav bez puno gubitaka vrlo efikasno mjeriti. Ali ono što se mora dogoditi u tom lancu, dakle skup svih onih pojedinačnih mjerenja moraju biti barem približno jednaki ili isti onome što se u sustavu proizvodnje i proizvede [[Upadica Brkić: Zahvaljujem.]] Ako se događa diskontinuitet tih brojaka onda su gubici toliko veliki da vam i ti razdjelnici u praksi ne pomognu i dovedu vas do krajnjeg cilja. I posljednja replika na ovu raspravu, uvaženi kolega Gordan Maras. Hvala lijepo gospodine Horvat. Vi ste u vašoj raspravi pozvali i izazvali stručnjake iz energetike koji su govorili da će doći do poskupljenja plina, niste ih trebali zvati jer je do poskupljenja plina došlo, doduše ne 20% nego nekoliko postotaka ili 1% što je premijer Plenković bagatelizirao koliko je lipica dvije, tri, četiri, pet šta ljudima može biti smiješno i smijuljit se ovdje mogu svi koji god to žele. Ali građani se ne smijulje i nije došlo do ovog manjeg poskupljenja zbog neke, ja bih rekao, vrhunske ekonomske logike nego se prevalio trošak na nekoga, a to ne treba biti neki genijalac da prevališ nešto troška na HEP nešto na distributere i onda kažeš evo nije poskupilo. Znači sa te strane vidimo da se gospodin Marić premišljao dosta dugo kako da potpiše ugovor u ime HEP-a skupština, nadzorni odbor, uprava su se protivili tome da nabijaju dugove HEP-u kako bi se ispunila obećanja koja je dao premijer Plenković i rekao sam, na kraju se šalio na način poskupljenja kako god to ono bilo. Znači ne treba zazivati stručnjake, plin je poskupio, doduše ne onoliko koliko je bilo najavljivano ali je poskupio. I pitanje koliko je uopće ovaj model održiv prevaljivanja troška na HEP i koliko će to na kraju sve skupa koštati HEP odnosno kako će se to narednih godina manifestirati ili je to prevaljivanje troška bilo samo u svrhu toga da plin ne poskupi dva mjeseca pred lokalne izbore. Znači budite realni i recite da tu nema nikakve posebne ekonomske logike nego se trošak prevalio na nekog drugog poskupljenje, a neko će zarađivati. Zahvaljujem uvaženom kolegi Gordanu Marasu na replici. Izvolite. Poštovani kolega Maras. Još mi oko mene je eho 27 vaših javljanja je bilo i svaku ste svoju mogućnost i priliku kada smo raspravljali o Zakonu o tržištu plina koristili i započinjali rečenicom cijena plina poskupit će 25% Ali se isto tako sjećam bilo je to doduše još u prošloj godini kada ste izveli ovdje jedan performans pa ste kroz poreznu reformu ljude plašili koliko će to poskupjeti kruh, mlijeko i neke druge potrepštine. Bit ću možda malo sarkastičan, nadam se da ste onu košaricu vratili u Dionu jer na kraju godine kada su cure tam radile inventuru ta će im košarica faliti. Ali cijena plina poskupjela je 0,9% i to ne zbog toga da bi se prelila na trošak hrvatskih javnih poduzeća, nego zbog toga jer smo jednom analizom ustanovili da sve te metodologije, a HERA ih je trebala pratiti i nadzirat provedbu svih onih planova koje je verificirala, dovele do toga da su nam javna poduzeća imala jako puno zrakopraznog prostora. I nije uzalud moja rečenica od 3. mjeseca prošle godine da je uprave tih javnih poduzeća u 3. mjesecu prošle godine trebalo promijeniti ne zbog toga jer su politički nekompatibilni, nego zbog toga jer ti ljudi su odgovorni za realizaciju svojih planova. I kada vidite da je bilo po dvadesetak posto pa čak i više jer smo u vašem mandatu tri puta povećali cijenu električne energije, kumuliran određeni novac u javnim poduzećima za koji danas ni ne znamo na što je utrošen jer u realizaciju poslovnih gospodarskih planova nije jer su oni završavali četiri godine uzastopce negdje na razini ispod 80% Zahvaljujem uvaženom kolegi Horvatu na odgovoru. Prelazimo na sljedeću raspravu. Izvolite. Dakle razgovor je bio o investicijama, o nerealiziranim investicijama i poziciji HERA-e pa samo da taj detalj razjasnim. Dakle HERA kroz svoje metodologije u odnosu na mrežne djelatnosti HERA-e nema u proizvodnji. Proizvodnja i energetski mix države je stvar nacionalne strategije i nacionalnog ministarstva. To je onaj dio kojeg sam rekao na početku koji nije pod kontrolom ministarstva, no mreže jesu. I ukoliko se investicije u mrežu ne realiziraju onda u kontinuitetu određivanja tarifa za transporte odnosno distribucije, to se uzima u obzir u sljedećoj rundi. To znači da je i na primjeru plina o kojem sada govorimo činjenica da su recimo distributeri plina 1.1. u redovitom određivanju iznosa njihove tarifne distribucije činjenicu da nisu realizirali svoje investicije, plus još po meni što je … u državi pao platili sa 12% nižom tarifom. Dakle cijena nerealiziranih planova u mrežnim djelatnostima se vidi iz godine u godinu. Tu postoji način da to ne ode potpuno izvan kontrole. Zahvaljujem uvaženom gospodinu Tomislavu Jurekoviću na ovoj raspravi. Izvolite. Pošto ste vi direktno zaduženi i regulirate ovo tržište i vjerujem da imate puno bolje informacije nego šta to imamo mi u Saboru s obzirom da ste svakodnevno u komunikaciji i sa distributerima i gledati kako određene stvari funkcioniraju, recite vi po vašem mišljenju, da li je to zbilja ingeniozna ja bi rekao invencija ove Vlade kada su prevalili trošak na distributere i na HEP ili je to jednostavno stvar matematike. Neko mora platiti razliku povećanja cijene plina. Da li je to nešto što se zbilja treba evo pohvaliti HDZ i MOST kako su ga toga sjetili ili je činjenica da će tu razliku u cijeni plina platiti opet na drugi način hrvatski građani. Recimo u gradu Zagrebu plin neće poskupiti ali će to onda očito gradonačelnik Bandić subvencionirati ovu malu razliku u cijeni će subvencionirati plinaru na način da to plaćamo iz gradskog proračuna. Ili HEP koji je javno poduzeće, znači vlasništvo svih građana RH će imati trošak veći za plin 300, 400 milijuna kuna godišnje. Opet će to morati HEP platiti. Pa dajte nam molim vas pojasnite da li će HEP imati nešto više troška od plina i nabavke plina nego što je to imao proteklih godina da ljudi znaju da ipak oni to plaćaju a ne da se Plenković i ministar Dobrović da su se sjetili nečega što se nitko živ do sada nije mogao sjetiti. Znači opet na kraju krajeva netko to mora platiti, neće platiti u punoj cijeni građani na ovaj način ali će platiti možda iz lokalnog proračuna u gradu Zagrebu ili iz proračuna javnog poduzeća kao što je HEP. Hvala lijepo na pitanju gospodine Maras. Vi ćete biti toliko ljubazni pa ćete mi dozvoliti da se zadržim na samo jednom dijelu toga odgovora jer ako ja već plediram da ne slušam uvijek izvršnu vlast onda si ne mogu dati niti za pravo da izvršnoj vlasti dociram. Dakle ja pretpostavljam da su, a cijena javne usluge, opskrbe plinom je još uvijek regulirana ali je regulirana na način da država određuje cijenu na razini OVT-a. To je još uvijek element ovoga zakona, dakle to nije u rukama regulatora nego u rukama države da odredi za OVT njegovu cijenu, mi ju samo primamo kao informaciju. Vjerojatno je Ministarstvo znalo s obzirom da je već 1. siječnja bilo poznato da će distribucija prema regularnom i redovitom godišnjem analizi tarife ići 12% dolje. S obzirom da smo u našim redovitim konzultacijama već u tom momentu znali i dali do znanja ministarstvu da će transportna komponenta cijene biti otprilike 20% niže, dakle to su jedno i drugo regularne procedure koje se na godišnjem tempu odvijaju i koje zbog činjenice što je prosječna stopa kapitala odnosno weighted average cost of capital u Hrvatskoj zahvaljujući izlasku iz recesije otprilike prepolovljena zbog činjenice da neke nerealizirane investicije su se sada morale na neki način stisnuti u cijeni, znalo se da postoji jedan dio cijene koji je moguće smanjiti. Potpuno je bilo u ingerenciji Vlade, odnosno ministarstva da odredi onu komponentu koja fali na veleopskrbnom tržištu odnosno koja fali HEP-u. Ja uistinu ne mogu ocjenjivati kako su došli do te matematike jer u to HERA nije niti uključena niti konzultirana oko toga jer ni ne treba biti.

Prelazimo na pojedinačne rasprave. Prva se za raspravu javila uvažena kolegica Dragica Roščić. Izvolite. Evo izražavam prvo zadovoljstvo kada već pričamo o Izvješću 2015. i što je u 2015. certificiran HOPS. Znači uvažavajući dvije razine obveza koje imate ovdje bih htjela reći više nešto o percepciji korisnika na terenu prema HERA-i. Znači ono kako oni doživljavaju HERA-u je da se radi o jednoj kao i u većini agencija, da se radi o jednoj agenciji koja pred korisnike nameće dosta nepotrebnih birokratskih prepreka a neke od njih su opravdane a neke i ne. Ja bih ovdje istakla one koje uočavam važnim za otkloniti te ukoliko smatrate da su otklonjene treba raditi da se poveća vidljivost i da se dobije jedna drugačija percepcija korisnika prema HERA-i. Podijelila bih te prepreke u tri grupe. Prvu grupu znači tih prepreka ili mana znači u poslovanju HERA-e je to što se smatra da nema koordinacije sa drugim državnim institucijama. Konkretno znači to su rokovi HERA-e, HOPS-a i HROTE-a. Smatraju da su u koliziji odnosno u praksi se dešavalo da HERA izda suglasnost za obavljanje energetske djelatnosti, HROTE recimo ne potpisuje ugovor o otkupu ili ga potpiše tek nakon 3 godine ili znači je ugovor potpisan ali nemate kome prodavati energiju jer tržište nije formirano. Znači prođe i više godine da se konzumiraju određene dozvole pa bih voljela da se na kraju osvrnete i na to. Drugu grupu prepreka su uvjeti za dobivanje dozvole za trgovinu električnom energijom. Ustavi većinu ovih prepreka koje spominjem odnose se na trgovinu električnom energijom. Traži se trogodišnji razvojni investicijski plan a planirati 3 godine unaprijed u trgovini električnom energijom nije baš ni moguće po prirodi trgovine električnom energijom i ne znam kakvu vrijednost stvara ovakav jedan plan HERA-i. Drugo bi bilo recimo dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnoga prostora. S obzirom da pravne osobe su registrirane one već poreznoj moraju dostaviti nekakav ugovor o zakupu i nije im jasno zašto dva puta moraju različitim institucijama davati dokaze da imaju jedan prostor u kojem djeluju. Na primjer za ostale dozvole poput one za opskrbu traže se dosta drugih uvjeta čija je opravdanost upitna npr. za dozvole za opskrbu električnom energijom traži se opis IT sustava i slično. E sada treća grupa tih prepreka koja je možda i najsnažnija a odnosi se i sami ste rekli da ćemo povući jednu poveznicu sa 2016. pa bih htjela malo i otići godinu naprijed, odnosno unatrag. Prema članku 4. Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetske djelatnosti. Znači omogućuje se firmama iz EU da posluju na našem, da posluju na području RH. One na svom području nemaju takve postupke birokratske za dobivanje licenci za svoje poslovanje. I mislim da je gospođa Taritaš već spomenula takve probleme recimo kod građevinara iz Norveške koji dolaze poslovati na naše područje. Mi sada imamo trenutno problem sa turističkim vodičima koji u Hrvatskoj imaju isto tako otežane procedure za obavljanje svoje djelatnosti a nedavno smo i raspravljali o tim nekakvim dozvolama za lovce odnosno dozvolama za nabavku oružja koje su u RH strože nego u drugim državama. Vi ste spominjali Dansku, u Danskoj recimo je puno lakše se registrirati za obavljanje tih djelatnosti vezano sa električnom energijom, a znamo da u Republici Hrvatskoj posluju tri danske firme sa električnom energijom tako da bi trebali vidjeti kako ćemo deregulirati ovo tržište, kako ćemo omogućiti da naše tvrtke iz Republike Hrvatske budu u jednakom položaju. Tako da u završnom izvješću bih voljela da se osvrnete na taj moment ukoliko ga smatrate ozbiljnim, te kako bi u buduće korisnici shvaćali potrebe regulacije tržišta električne energije od strane HERA-e.

Zahvaljujem uvaženoj kolegici Dragici Roščić na ovoj raspravi. Sljedeći se za raspravu javio uvaženi kolega Gordan Maras, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Danas evo kad razgovaramo o Izvješću iz 2015. godine ne možemo se oteti dojmu da to izvješće možda i nije sada glavno u fokusu. Oko HERA-e je u proteklih godinu i nešto dana najviše rasprava je bilo između izvršne vlasti, Vlade i agencije na način da je i prethodna Vlada, znači sredinom 2016. godine htjela ići u razrješenje vodstva HERA-e, stavljati nove ljude. Nezadovoljstvo je kulminiralo dopisima gospodina Panenića. Sada vidimo da i gospodin Dobrović misli isto. Ali činjenica je da je od tada kada su prve takve stvari izašle na lice dana je prošlo godinu dana. Evo skoro godinu dana od šestog mjeseca prošle godine. Ništa se ne dešava. To vam pokazuje u biti da MOST odnosno Vlada HDZ-a i MOST-a ne kontroliraju situaciju, odnosno da ne znaju razriješiti problem za koji su oni sami konstatirali da je problem, mada po nekom viđenju možda problema i nema s obzirom da HERA obavlja svoj posao, da tržište energenata u Hrvatskoj funkcionira, da je regulirano, da se određene stvari odvijaju i da mi ne vidimo konkretno poteškoće svakodnevno vezano uz rad HERA-e. Znači, ja to ne vidim. Ja mogu slušati primjedbe gospodina Dobrovića i MOST-a da se neki pravilnici nisu donosili i onda efektno u medije plasirati i zbrajati godinama koliko se nešto zakasnilo. Ali ja vidim da stvari funkcioniraju što se tiče regulatorne agencije korektno. Sa druge strane isto tako vidim da je ovo povuci, potegni politika energetska Vlade. To se najviše vidi na cijenama energenata. Kada vidimo plinski problem koji se riješio na način da HEP mora kupovati plin po skupljoj cijeni nego što će ga prodavati i davati u distribuciju i na kraju građani RH će plaćati cijenu nešto višu nego što su plaćali do sada. Ali uvjeravam vas sve da ćemo sljedeće godine kada to bude odgovaralo vladajućoj koaliciji imati poskupljenje ono o kojem smo govorili prije dva, tri mjeseca. Onda više neće biti potrebe da se radi izbora prevaljuje trošak djelomično evo rekao je ovdje i gospodin iz HERA-e da su i okolnosti i smanjenje cijene distribucije doprinijeli do toga. Ali djelomično se prevalio trošak na HEP. Da je to tako i da neki ljudi se s time nisu slagali govori i to da uprava i Nadzorni odbor HEP-a su otezali sa potpisivanjem, odnosno nisu htjeli potpisati ugovor koji im je naložio da se potpiše očito Vlada, premijer Plenković ili ministar Marić koji je predsjednik Skupštine. I na kraju se to rješavalo u zadnjim sekundama mjeseca ožujka kako bi se mogla definirati cijena i kako bi se mogla provoditi ono obećanje o malom poskupljenju, odnosno gotovo ne poskupljenju cijene plina. I ono što najviše zabrinjava je poruka iz HEP-a da će se obračun i razlika u cijeni, odnosno koliko će HEP na kraju izaći iz tog posla i ugovora koje je potpisao ove godine sa INA-om da će se pozitivni rezultati ili negativni rezultati poslovanja sa plinom biti poznati tek na kraju ogrjevne sezone 2017./2018. godina. Znači, mi u ovom trenutku odnosno HEP ne zna koliko će izgubiti na tom plinu i koliko će to koštati u biti to javno poduzeće. Ali ono što znamo i na šta me sad evo još jednom podsjetio kolega Horvat je da smo pričali o tome da naš plin, naše bogatstvo kada smo pričali o Zakonu o tržištu plina MOL-u odnosno INA-i dopuštamo da prodaje po cijeloj Europi, odnosno tamo gdje može zaraditi više.

Naša Vlada pod pritiskom MOL-a, Mađara, Europske komisije, ne znam koga se odlučila da novac i da omogući INA-i da zaradi više novca na našem bogatstvu koje još uvijek plaća premalo odnosno ono šta crpi šta vadi iz naše zemlje plaća kroz koncesijske naknade premalo. I to je problem i od toga se ne može pobjeći. I sa te strane volio bih da stručnjaci, ovdje možda ima i u Hrvatskom saboru da odgovore da li itko može sa sigurnošću reći koliko će HEP zaraditi ili izgubiti na 500 milijuna kubičnih metara plina koje je ugovorio sa INA-om. Ja govorim ono šta zdrava logika govori da će HEP izgubiti novac i da se ovdje prevalio trošak, jedan dio troška se prevalio na javno poduzeće i da je to ono što se ne bi trebalo raditi. Znači nitko nema pravo na način da prevaljuje trošak na javno poduzeće, na trgovačko društvo, preuzimati ja bih rekao političkim dekretom, odlukom i davati nalog javnom poduzeću da gubi novac. Vidjeli smo kako to završava i kako je to završilo u nekim slučajevima kada je HEP imao slične situacije sa Aluminijem iz Mostara. Nisam siguran da oni koji su donijeli ovakve odluke mogu sa sigurnošću dočekati 2018. i reći nismo napravili nikakvu štetu i neće biti nikakve sankcije za nas. To je njihova odluka, njihova briga, vidjet ćemo na kraju kako će to završiti. Ono šta se može napraviti u takvim situacijama, da država transparentno radi bi napravila, ukoliko je odlučila zaštititi one građane koji nemaju novaca iz socijalnog proračuna ljudima omogućava subvencija plaćanja određenog dijela računa. Zbog čega uslijed kretanja na tržištu, uslijed određenih nesposobnosti ministarstva ukoliko treba doći do povećanja cijena, zbog čega bi to plaćao HEP, a zbog čega se ta cijena ne bi realno odrazila na tržištu kakva je? Na žalost kažem, zbog toga što nemao efikasnu Vladu nemamo evo kada govorimo konkretno o Ministarstvu energetike, pa vidjeli smo sada apel i ministrice Žalac koliko novca je potencijalno ugroženo zbog slabog rada Ministarstva zaštite okoliša i prirode i energetike odnosno ne povlačenja sredstva, ne pripremanja projekata i svega onoga što slijedi iza toga. Meni se ovdje čini u cijeloj toj priči oko HERA-e danas smo slušali i o vjetroelektranama, o ovome, onome, meni se čini da se ovdje radi o jednom ne vještom pokušaju političkog pritiska i promjene vodstva HERA-e koji opet pokazuje koliko je umješna sadašnja vlast, da to ne uspijeva napraviti godinu i nešto dana, mada i sama tvrdi da u zakonodavstvima EU postoje rješenja ako treba promijeniti Zakon o HERA-i možemo to i napraviti pa onda mijenjati onako kako Vlada misli da bi trebalo biti. Ali godinu dana zbilja ne uspijevaju napraviti ništa i mi sada prigovaramo ljudima da li su pravilnik donijeli mjesec dana ranije ili kasnije i to je kao glavni argument zbog čega bi mi ovdje trebali ili ne bi trebali prihvatiti njihovo izvješće. Ja ću još jednom reći, u stvarnom životu ja nisam čuo niti jedan argument da se to osjeća ti problemi da se osjećaju na tržištu u provedbi projekata, u bilo čemu šta bi bilo realno ograničavajuće za ja bi rekao nas da damo nekome povjerenje ili da mu ne damo. Mada se isto tako ne slažem sa argumentacijom kada predstavnik HERA-e ovdje objašnjava da je Sabor donio neprovedive zakone pa da zato kasne. To se onda trebalo prije govoriti. To se ne može govoriti na kraju kada se kumulira problem nego se to onda mora upozoriti odmah na početku. Ako se neki zakon ne može provoditi onda se valjda u nekom mišljenju, u nekom javnom istupu može sugerirati da se to nije trebalo napraviti na taj način. Sada nakon što je prošlo dvije, tri godine to isto po meni nije argument koji bi se trebao potezati.

Imamo nekoliko replika. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Pa evo u svojoj raspravi kolega Maras koristio je jedan termin povuci-potegni politika. Dakle, ja prateći ono što se događa u energetskom sektoru u proteklih desetak godina jedine povuci-potegni politike koje se sjećam to su bila enormna povećanja energenata od 2012. pa do 2015. godine u tri iteracije pod izgovorom da je pred nama veliki energetski zunami, velike investicije u energetski sektor i pretvaranje RH u jedan energetski I sada svjesni mi činjenice da smo u tim našim energetskim kompanijama koje su trebale zarolati taj energetski zunami i investicije u energetski sektor ustvari došli u situaciju da slijedom povećanja tarifnih stavki odnosno cijene energenata, akumuliramo u ta javna poduzeća enormne dobiti. Pa tako recimo u HEP-u slušamo da već nekoliko godina unatrag HEP polučuje dobit na razini dvije milijarde. Kolega Maras, jednog lijepog dana kada i po mojoj želji naš HEP izađe u regiju i počne poslovati i prodavati energente kućanstvima Mađarske, Slovenije, Italije i zarađuje na toj prodaji onda ću se složiti s time da je to normalno, da nam taj HEP ima dvije milijarde kuna dobiti. Ali u trenutku dok je isključiva zarada tog HEP-a vezana na hrvatskog poduzetnika i hrvatsko kućanstvo ne mogu se složiti s time da ubiremo tarifne stavke za investicije, a ustvari te onda tarifne stavke kumuliramo u čudne dobiti javnih poduzeća na prostoru RH. Odgovor uvaženi kolega Maras. Izvolite. Hvala lijepa. Pa povuci-potegni politika je se očitovala u tome i ja sam se referirao na to da ljudi nisu htjeli do zadnje sekunde ožujka mjeseca potpisat ugovor. Znači kada uprava neću potpisat HEP-a, kaže nadzorni odbor neću bez suglasnosti skupštine i onda ministar Marić u zadnjim sekundama ožujka dolazi i rješava problem. To je povuci potegni politika. Pa jel' su to zlonamjerni ljudi tamo? Ili možda nisu htjeli preuzeti odgovornost koju im je nametnuo, ne znamo da li još uvijek i kaznenu odgovornost koju im je nametnuo premijer Plenković. Pa je li vama normalno da HEP šalje priopćenje da će se rezultati poslovanja, da je nemoguće sada to procijeniti nego će se rezultati poslovanja sa plinom na osnovu potpisanog ugovora sada 30. ožujka vidjeti tek na kraju da li će biti uopće pozitivni, vidjeti tek na kraju ogrjevne sezone 2017, 2018. Pa kakvo je to planiranje? Kako netko u javnom poduzeću nama može reći da ne zna da li će izgubiti na tom plinu u narednih godinu i nešto dana. Ja ću vam odmah reći zbog čega, zbog toga što znaju da će izgubiti. Zbog toga što znaju da će na tom poslu HEP izgubiti stotine milijuna kuna. I zbog toga su dali ovakvo uopćeno priopćenje, kao ne lažemo, ali na kraju poruka je vrlo jasna, iz lijevog u desni džep. Možda ne u ovom slučaju povuci potegni nego uzmi stavi politika. Uzmi iz lijevog, stavi u desni a na kraju opet to će platiti netko, u ovom slučaju opet građani kroz javno poduzeće i kroz možda neke druge troškove koji se u ovom trenutku još ni ne vide. Zahvaljujem uvaženom kolegi Marasu na odgovoru. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Maras vi vrlo često u svojim raspravama, tako danas i u ovoj, imate dvije izreke, jedna je ne mogu se oteti dojmu i uglavnom tako počinje vaša rasprava a druga je pa neka građani ovo vide. Ja se također ne mogu oteti dojmu da vama puno teže pada uspjeh nekog drugog nego vlastiti neuspjeh i pa neka građani to vide i vjerujte mi to je karakteristika koju oni na taj način i percipiraju na izborima. A drugo ovo neka građani vide, u 4 godine vašeg mandata električna energija je poskupila jedno 12%, jednom 21% To je 33% koliko me matematika služi.

Pa dajte malo konzistentnosti, dosljednosti i neka građani vide, neka građani vide da je za 4 godine električna energija poskupjela 33% a da je sada poskupljenje djelomično bilo na području RH plina 0,9% I još jednom, mene dojam ne vara a vjerujte mi, dajte se koncentrirajte na vlastiti uspjeh a ne da vam teže pada tuđi uspjeh nego vlastiti neuspjeh. To će vam na izborima jako puno pomoći. Hvala. Zbilja sam dirnut vašim dobronamjernim savjetima koje nažalost neću moći iskoristiti zato šta ja bih volio da mi kažete jedan jedini uspjeh koji se desio u proteklih 6 mjeseci. Što je uspjeh ove Vlade? Je li uspjeh to da smo najavili da ćemo kupiti INA-u da se o tome više ne govori? Je li uspjeh da ministri svaki drugi dan netko padne na testu sukoba interesa? Je li uspjeh da imate plagijatora u Vladi? Je li uspjeh da imate ministra koji je uzeo povlašteni kredit u Vladi? Je li uspjeh da imate ministra u Vladi koji je znao za sve podatke, financija Agrokora koji je propao u godinu dana otkada je on postao ministar? Recite, koji uspjeh, na čemu bih ja to vama trebao biti zavidan? Pa niti jedna Vlada nije imala ovakve probleme kakve vi imate u prvih 6 mjeseci i ovakve optužbe. Ja se ne mogu sjetiti niti jedne Vlade koja je ovakve optužbe imala u prvih 6 mjeseci. Čak i Sanaderova Vlada. Znate njegovog brata, tamo ste iz Solina, družili ste se, znate sve, obitelj fina, pristojna. Oni su imali Sanaderove Vlade su za ovu Vladu bile u tom smislu transparentne i uspješne a znamo kako su stvari završile. Ja ne vidim ni jedna uspjeh, volio bih da vidim neki uspjeh, ali ga ne vidim. I nemam na čemu biti zavidan, samo vidim probleme. Svaki dan samo probleme vidim. Volio bih da nešto govorim ovdje pozitivno i da možemo se s nečim pohvaliti.

Zamolio bih vas da se držite teme rasprave a ne opće prakse politike. Izvolite. Hvala uvaženi predsjedavajući. Htio bih reći da u ovoj raspravi, odnosno u raspravama je često sukob između HDZ-a i SDP-a. Međutim stvarni uzrok poskupljenja cijene plina je u tome što mi prodajemo plin Talijanima po 4 puta nižoj cijeni nego ga uvozimo od Rusa. Znači mi imamo situaciju da je INA sklopila štetan ugovor koji nam donosi enormnu štetu. Mi u Hrvatskoj proizvodimo 80% plina vlastitog. Trošak tog crpljenja plina je zanemariv u usporedbi sa njegovom cijenom koju plaćaju građani. I ono što bismo mi u Saboru trebali napraviti je da umjesto da se glođemo jedni protiv drugih da kažemo ajmo vidjeti kako ćemo prekinuti taj štetan ugovor ili kako ćemo zaribati Talijane. Ono da im dignemo rudnu rentu da im se to ne isplati pa da onda refundiramo, odnosno subvencioniramo cijenu plina u Hrvatskoj itd. Međutim, takva rješenja u Hrvatskoj na žalost ne postoje. Sve se svodi na politikantstvo i prepiranje, a u suštini obje Vlade i HDZ-ove i SDP-ove uvijek sukcesivno obje dižu zapravo cijene. Čak i HDZ-ova koja se recimo bunila protiv poskupljenja plina u doba SDP-a. Pa nije ju sada smanjila tu cijenu. jer da je HDZ vjerodostojna stranka onda bi rekli, evo mi smo bili protiv poskupljenja plina, sad ćemo smanjit za 20%, 30% koliko već. Nije mi jasna replika na koji dio izlaganja ste dali repliku, ali evo dozvolio sam vam repliku i drago mi je da ovim malim korakom za vas, a velik za Hrvatski sabor vi apelirate i pozivate na prestanak prepucavanja da se više ne bavimo prošlošću jedni između drugih. Ali kolega Gordan Maras traži odgovor, izvolite. Hvala lijepa. Kolega Pernar, problem poskupljenja je jedno i on može biti nekada i opravdan. Ali kada izdate nacionalni interes na način da omogućite da naš plin INA, odnosno Mađari prodaju skuplje sada u Italiji jer tamo pola plina i odlazi koje zajedno crpimo sa Talijanima iz Jadrana, a to će se sad dešavati. Znači, mi direktno s jedne strane premijer Plenković poručuje da hoće kupiti INA-u, sa druge strane im povećava vrijednost, odnosno povećava prihode i diže cijenu. A od 28 zemalja u EU više od pola još uvijek ima regulirano tako da se plin koji se crpi u zemlji ne može prodavati na europskom tržištu. Zašto tu situaciju recimo neke velike zemlje mogu iskoristiti za sebe i odoljeti pritisku EU, a mi Hrvatska, premijer Plenković, Vlada HDZ-MOST smo kleknuli i podlegli pritisku Mađara, MOL-a, Bruxellesa i omogućili da naš plin, jeftini plin koji doduše nije baš u 80% ali skoro 60% zadovoljava potrebe hrvatskog tržišta sada recimo prodajemo u Italiju. A sa druge strane u pravu ste, uvozit ćemo skuplji plin izvana da nadoknadimo tu razliku. To je nelogično. Tu se neki interes krije. To bi trebalo provjeriti i vidjeti zašto to Vlada radi. Možda se premijer Plenković dogovorio sa Orbanom oko cijene INA-e vezano uz to, ali to treba reći. To treba jasno vidjeti zbog čega je naš interes da naše bogatstvo netko drugi crpi i na njemu zarađuje novac. Prelazimo na sljedeću pojedinačnu raspravu. Javio se uvaženi kolega profesor Božo Ljubić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju, kolegice i kolege zastupnici. Nadam se da svojom raspravom neću izići iz okvira teme, ali ako i to bude ja računam na tolerantnost današnjeg predsjedatelja. Dakle, nije mi danas namjera govoriti o stručnim aspektima energetskog sektora u Hrvatskoj jer ima puno kompetentnijih od mene.

Dakle, jedne druge države i to ću to zapravo pokušati kroz dva primjera. Prvi primjer je, dakle Buško jezero odnosno Buško blato. Dakle, to je jezero koje se nalazi na teritorijama općina Tomislavgrad i Livno u Hercegbosanskoj županiji u BiH koje se proteže na nekih 56 kvadratnih kilometara. Zapremnina vode u tom jezeru je otprilike oko 780 milijuna kubnih metara i time po kapacitetu to je najveće umjetno jezero u Europi. Dakle, to jezero je napravljeno 1970. kada je to bio zajednički projekat i kada je temeljem vode iz tog jezera napravljena hidroelektrana Orlovac sa ukupnim, dakle godišnje, odnosno prosječnom godišnjom proizvodnjom otprilike 366 gigavat sati. A s obzirom da se vode iz ove hidroelektrane odvode dalje prema hidroelektranama Đale i Zakočac, to je dakle proizvodnja još u dvije elektrane iz ovoga jezera Buško blato. E sad, dakle općina Tomislavgrad i Livno su povratnička, odnosno izbjegličke općine i sigurno općine koje su financijski ugrožene. Hrvatska elektroprivreda je za korištenje ove vode do 2014. godine plaćala nekih 6 milijuna kuna. Od 2014. godine to je nekih 12 milijuna kuna prema onim podacima kojima ja raspolažem. Međutim, kada se pogledaju da tako kažem štete koje trpe ove dvije općine, zauzećem dakle mahom poljoprivrednog zemljišta nekadašnjega onda zapravo ova naknada po meni, a ne samo po meni, već po ljudima koji žive u tim općinama ni blizu ne odgovara onoj realnoj, dakle šteti.

Zašto to kažem?

Dakle, hrvatski politički obveznici trebaju znati gdje ta sredstva idu i kako se troše. Dakle, radi se o sredstvima nekih 20 do 50 milijuna kuna, odnosno 20 milijuna kuna preko državnog ureda, ostalo preko ministarstava. Međutim, prema proračunu koji su meni moji dole servirali, dakle samo cijena struje koju proizvede hidroelektrana Orlovac prema prosječnoj sadašnjoj da tako kažem kalkulaciji, izračunu se kreće na godišnjoj razini otprilike sto milijuna kuna. Dakle nije meni ovdje cilj da na bilo koji način da tako kažem zaoštravam odnose Hrvata s dvije strane granice, međutim želim ovdje osvijestiti hrvatskoj javnosti nekoliko činjenica. Prvo, Hercegbosanska županija gdje se nalazi ovo jezero zauzima 25% teritorija Federacije BiH i proteže se u pojasu od Drvara pa sve do Općina Grude i Posušje u Zapadno hercegovačkoj općini, dakle županija koja čuva leđa Hrvatskoj i koja je leđa Hrvatskoj čuvala i za rata. I sada naravno u komunikaciji predstavnici općina, županija predstavnici Elektroprivrede hrvatske zajednice Hercegbosne HEP-a ovdje Hrvatskoj sigurno treba ući u razgovore i doći do jedne poštene naknade koja će omogućiti ljudima u tim općinama i u toj županiji ostanak na svojim ognjištima jer je to što sam više puta govorio u Saboru, strateški interes i RH.

Dakle radi se o području sliva rijeke Neretve koji se proteže na nekih 10 tisuća kilometara kvadratnih. Sliv je formiran na jednom vrlo hidrotehnički senzibilnom, osjetljivom prostoru i brojni hidrotehnički zahvati unutar ovoga slijeva imali su posljedice preraspodjele voda i što je dovelo do značajnih promjena u … sustav sliva doline Neretve sa reperkusijama i u BiH i Hrvatskoj. Novi zahvati koji se planiraju unutar tzv. gornjih horizonata pa i HE Ombla o kojoj se u Hrvatskoj već duže vremena govori moglo bi dodatno utjecati i na gospodarstvo i na biološko ekološke vrijednosti i pojedine gospodarske grane donje doline Neretve, priobalnog mora posebice Malostonskoga zaljeva u RH. Već su dosadašnji zahvati doveli do značajnih promjena, zasoljavanja rijeke Neretve uzvodno čak do Čapljine, što značajno ugrožava egzistenciju tisuća ljudi koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom u tom dijelu i o čemu treba voditi svakako računa. U isto vrijeme ugrožen je i Nacionalni park Hutovo blato, dakle jedan od najpoznatijih europskih rezervata ptica. Čini se da nadležne institucije RH nisu posvetile dovoljno pozornosti u pregovorima sa institucijama BiH kako na razini države tako na razini entiteta Republike Srpske i Federacije s obzirom na to da se debelo planiraju projekti u okviru entiteta Republike Srpske na izgradnju novih elektrana u tom području. Ja ću ovdje samo citirati nekoliko par stavaka okruglog stola koji je održan u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu i HAZU koji je organiziran 2013. godine, a s obzirom da citiram ja ću pročitati. Dakle, „Točka 3. upravljanje i energetsko korištenje slivova Neretve i Trebišnjice nije sustavno koordinirano između elektroprivreda HEP i Elektroprivreda Hrvatske zajednice Hercegbosna i Elektroprivreda BiH i Elektroprivreda Republike Srpske te svaka elektroprivreda radi optimizirajuće vlastite proizvodne kapaciteta i ekonomsku korist ukazano je na potrebu izrade pogonskih pravilnika rada i korištenja voda sastavnica hidroenergetskog sustava u kojima bi bile uključene potrebe svih korisnika vode na slivovima vodoopskrba, navodnjavanje, obrana od poplava, ekologija. Potrebno je provesti novelaciju projektnih rješenja, mehanizama upravljanja, te provedbe do sada dogovorenih obveza svih sudionika koji koriste vode u slivu. Sukladno rezultatima novelacije potrebno je postaviti sustav mjerenja, a u njegovom planiranju i tumačenju mora sudjelovati i znanstvena zajednica. Točka 4. Istaknuta je važnost očuvanja prirodnih vrijednosti cijelog područja što je i garancija za dalji održivi razvoj poljoprivrede koji je osnovni izvor egzistencije stanovništva u Delti Neretve, dakle i područja Hrvatske i područja BiH pretežito nastanjeno Hrvatima, predloženo je formiranje parka prirode za cijelo područje Delte Neretve“

Zahvaljujem uvaženom kolegi Ljubiću na ovoj raspravi u kojoj nas je izvijestio o stanju elektroenergetskog sektora u našoj drugoj domovini hrvatskog naroda. Imamo nekoliko replika, uvaženi kolega Ivica Mišić. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolega Ljubiću, spominjali ste Buško Blato i našu elektroprivredu koja izdvaja jako malo novaca iz toga prema Livnu i prema Tomislavgradu što smatram da ste vi tu u pravu i da taj dio svijeta gdje je pretežno hrvatski narod treba pomoći i tu nema dileme. Znamo svi skupa da je BiH da u BiH imamo najveći izvoz ali ću spomenuti isto tako da Hrvatska isto tako može povesti puno računa o poljoprivredi isto u Bosanskoj Posavini je na stotine tisuće hektara hrvatskog zemljišta kojoj se ne poklanja uopće pažnja, ali smatram i ovo da Hrvatska jako malo izdvaja za Hrvate u BiH koliku korist ima od BiH. I ovo ste dobro govorili i smatram da je to uredu i da bi Hrvatska prema BiH, prema Uredu za iseljene Hrvate, a posebno pitanje bosanskih Hrvata u Posavini gdje je najviše oštećeno da uložimo što više novaca i da Hrvatska pomogne tom dijelu svijeta da se vrati i da se obnovi. Zahvaljujem uvaženom kolegi Mišiću na replici.

Naravno, moj cilj je ovdje dakle da osvijestim potrebu interakcije i suradnje Hrvata sa druge strane granice da bi se razvijali ravnomjerno i da bi ostajali na svojim ognjištima. Ovo što ste sami rekli dakle, ja ću samo to kroz brojku iskazati. Dakle trgovinski suficit RH sa BiH na godišnjoj razini se kreće oko 4 milijarde kuna. Dakle ja znam da ta roba koja se prodaje u BiH je ne kupuju samo Hrvati. Ali vjerujte dakle da su Hrvati vjerojatno i kao politički predstavnici jer sam bio u toj ulozi najzaslužniji ali i kao potrošači što je to tako. I naravno onda zapravo ne bi trebalo biti pitanje da li su ova sredstva koja se izdvajaju za pomoć, znanstvenim, kulturnim, zdravstvenim ili ostalim institucijama opravdana.

Izvolite. Gospodine Ljubić, slušao sam vaše izlaganje i gledao sam u vašem smjeru. I tada sam primijetio da jučer znači tijekom rasprave kada smo razgovarali o MOST-ovom prijedlogu da se evidentira zastupnike, oni su govorili o tobože tome kao da su oni za to da se zastupnici dolaze na svoja radna mjesta. Ja sada vidim ovdje nema niti jednog zastupnika MOST-a, znači niti jedan njihov zastupnik. I to mi se učinilo licemjernim i zapravo žalosnim da se u javnosti predstavljaju kao ljudi koji su revni i koji maltene tjeraju druge da dolaze a evo ja vidim vas iz HDZ-a ima dosta sada, njih niti jedan. Zašto je tome tako ja ne znam. Hvala. Uvaženi kolega Pernar, već sam vam rekao jedanput, sada vam još jedanput ponavljam da molim vas držite se teme i nemojte se baviti politikom opće prakse, ne znam na što ste replicirali gospodinu Ljubiću u njegovom izlaganju tako da nema ni potrebe za nikakvim odgovorom gospodina Ljubića jer ste govorili o načelnim temama a niste uopće dodirnuli temu razgovora.

Dakle ja pokušavam nastupati s pozicije onoga zbog čega sam ovdje.

Zahvaljujem uvaženom kolegi Boži Ljubiću na odgovoru. Prelazim ona sljedeću raspravu. Uvažena kolegica Ivana Ninčević-Lesandrić. Nema je, da, to nas je podsjetio gospodin Pernar da nema nikoga iz MOST-a. Prelazimo dalje. Prelazimo na sljedeću pojedinačnu raspravu. Hvala predsjedavajući. Pa vi ste rekli da nije bitno što zastupnika iz redova MOST-a uopće nema u Saboru ali vidite sada kada je njihov red za govor, kada ste iz prozvali, nema ih, znači ne sudjeluju, nema ih, absent. Međutim, da se vratimo na temu. Ključni problem koji mi danas imamo u Hrvatsko je katastrofalna energetska politika što se tiče toplinarskog sustava. Taj sustav po svojoj prirodi je takav da onemogućava pojedinačnim korisnicima znači toplinskog grijanja da se isključe iz sustava kolektivnog grijanja. Drugim riječima, čovjek koji živi u zgradi i želi se isključiti sa sustava toplane on to ne može učiniti bez suglasnosti svih ostalih stanara posebno što znači da je to u suštini nemoguće. U BiH koju smatramo nazadnom zemljom, tj. ajmo reći nazadnijom od nas, u BiH je to moguće. Znači u BiH vi možete reći ja se ne želim grijati preko toplane, imam neko svoje rješenje, ili neću se uopće grijati i ljudi se tamo mogu bez problema skinuti sa tog toplinskog sustava. Zašto je to kod nas nemoguće ja ne znam. A radi se o velikom problemu iz više razloga. Imate situaciju npr. u, znači usluge toplane se koriste maksimalno recimo 4 mjeseca u godini. I sad što se događa? Vi morate održavanje tog cijelog glomaznog sustava koji gubi golemu količinu energije plaćati cijelu godinu, cijelu godinu. Što znači da računi za toplinu dolaze bez obzira što uopće toplana u suštini ne radi ono što je njena uloga, znači ne grije kućanstva, ne daje im toplinu u tom smislu. I taj jedan čudan sustav ja bih rekao vodi nas velikim troškovima tog grijanja.

Ono što se događa je sljedeće, kada vi razdjelnik potpuno ugasite recimo, tj. stavite da uopće toplinu stan ne prima vi ćete svejedno morati plaćati barem 50% od ukupnog računa. Zašto? Zato jer je potrošena toplina samo dio u računu. I još bih jednu stvar htio navesti. Vi recimo po zimi možete otići na mjesec dana iz svojeg stana. Vas u stanu nema, vi svejedno morate plaćati grijanje iako uopće nema potrebe za grijanjem. Zašto? Iz jednog jednostavnog razloga zato jer ih vlasnici ne mogu isključit sa sustava toplinarstva. Taj problem je zapravo posljedica toga što država odnosno regulatorna agencija ne želi dozvoliti pojedinačnim korisnicima da zapravo biraju kako će se grijati, odnosno da se isključe iz sustava centralnog grijanja.

Pogledajte koliki su računi za grijanje u Rijeci preko toplane tko se grije. U Rijeci su ljudi očajni, također se žele skinut sa te toplane. Ne dozvoljava im se. U Karlovcu žele se skinut sa toplane, ne dozvoljava im se. Zašto? Zato jer iza tih toplana se nalazi lobi. Sjećam se kad sam bio u Sisku tad je bila predsjednička kampanja mojeg kolege Ivana Vilibora Sinčića. Bili smo u posjeti jednoj ženi kojoj je prijetila deložacija. Zašto?

Jedan umirovljenik koji ima mirovinu 1500 kuna njemu grijanje dođe 600 kuna, on to nema od kuda platiti. A radije će recimo isključit tu uslugu grijanja nego bit deložiran. Međutim, njemu je ta mogućnost oduzeta da se isključi. On se mora grijati iako ne želi. I u konačnici da taj slučaj nije bio medijski popraćen, vjerojatno bi i bila ta osoba u konačnici ovršena, odnosno iseljena iz stana. Na žalost vidimo da i HDZ ali i SDP u ovom segmentu zajedno služe toplinarskom lobiu, odnosno da se Vlade i vladajuće stranke mijenjaju, a da politika spram tog toplinarskog sustava se ne mijenja, ostaje ista, ima kontinuitet. I oni koji najviše gube od te politike su građani, građani koji su lišeni prava zapravo na izbor i time država pokazuje da zapravo nema slobode u našoj zemlji. Vi kao potrošač ne možete birat hoćete li se grijati recimo na struju ta četiri mjeseca u godini, hoćete li si ugraditi ne znam peć na kruta goriva ili bilo koji drugi alternativni izvor. Ili se možda uopće nećete grijati i možda nećete ni bit u tom stanu.

To krucijalno pitanje ova Vlada ne želi riješiti i ono što me čudi je to što građani na izborima podržavaju tu politiku i nisu svjesni toga da razlog zašto su u takvoj poziciji da se ne mogu odcijepat sa tog kolektivnog sustava grijanja je isključivo u tome što interesni toplinarski lobij ima toliku moć da zapravo upravlja politikom Vlade ne u interesu krajnjeg potrošača, nego u interesu tih toplinarskih, toplana, u interesu toplana. Jel' to Energo Rijeka, jel' to HEP Toplinarstvo ili netko drugi, treći, peti. Mi ovdje možemo čuti odnosno što možemo čuti. Ali evo, gospodin iz HERA-e nije htio govoriti o tom problemu, nije ga htio ni spomenuti. Vi možete u Hrvatskoj birati kojeg ćete recimo distributera struje imati, to možete birati. Možete birati distributera struje tko će vam, odnosno od koga ćete kupovati struju. Ali kako ćete se grijati, e to ne možete izabrati. Kakva je to sloboda? Znači da potrošači u Hrvatskoj su zapravo lišeni prava izbora zato jer država misli da ono što je za njih jeftinije nije ono što je za njih bolje, odnosno država ih smatra glupima, država smatra vi niste sposobni mislit za sebe, država misli umjesto vas. Međutim, očito je da ta pod navodnicima lažna briga države za potrošače zapravo nije briga za njih, nego briga za velike sustave koji donose gubitke. I ono što je još najgore od svega čak i kad netko ne plaća recimo HEP Toplinarstvo, ne plaća svoj račun, logika stvari bi bila da HEP Toplinarstvo vidi, o.k. Pero Perić ne plaća grijanje, isključit ćemo ga sa sustava grijanja kao što se recimo iskapča ljudima telefon, struja, voda. Znači sve druge usluge se iskapčaju, e Toplinarstvo se ne iskapča i nastavlja se slat ljudima račun. A možda ljudi ne samo da ne plaćaju nego ni ne žele grijanje, ali ne.

Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Ivica Mišić. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Sabora. Gospodine Pernar, sve ovo što ste rekli vi ste u potpunosti u pravu. Mi ove građane u našoj državi doslovno varamo. HERA se ne pridržava zakona, europskog zakona ako bi građanin odrezao instalaciju u svome stanu koji je legalno kupio i on je vlasnik toga stana, on mora plaćati snagu čitave godine toj istoj grupaciji ljudi koja pljačka ove naše građane. To je sramota, da vi ne možete dobijete suglasnost građana u zgradi da odrežete se iz instalacija iz sustava grijanja i ponovo morate plaćati snagu tom istom distributeru plina. Pitate ga zašto plaćam, kada kažete da skloni njihove instalacije iz vašeg stana, on kaže to nisu moje instalacije. A ja mogu naplatiti vama, nisu moje instalacije. Druga stvar, šta se još žalosnije dešava, da sudovi pojedini presuđuju u njihovu korist, a ne u korist građana. Pojedinci u korist građana, a 90% u korist tih istih sustava. Zašto se HERA nema zakon, europski zakon, nema ga zato što nije interes jel je bio interes pojedinaca i određenih grupacija koji koriste naše građane. Vi kupite stan i odete tri godine negdje, na vaš stan je ovrha jer niste plaćali snagu u tome snagu gdje ste kupili sa grijanjem. Vi ga možete odrezati, možete poizbacivati ali vi ćete gospodi platiti jel ta gospodina što su rekli Srbi, lezi ljebe da te jedem. Nećemo raditi ali ćemo dobijat novac. Ako ja u svom stanu neću grijanje održem ga tada ga ne moram ni platiti. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Mišiću na replici. Izvolite. Pa kolega Mišić, pogledajte koliko mi imamo šizofrenu, suludu situaciju u našoj zemlji.

Međutim objasnite mi logiku iza politike energetske recimo u Vukovaru, gdje imate dosta praznih stanova po zgradama u kojima nitko ne živi. Neki su i u državnom vlasništvu, država ih recimo nema potrebe nikome oni ne trebaju. I šta se događa? Griju se zato jer se njihovi vlasnici ne mogu od njih odspojiti, ne mogu se odstpojiti od sustava kolektivnog grijanja. I što se događa?

I što se u konačnici događa? Događa se to da propada toplinarsko poduzeće u Vukovaru i da ga onda država mora sanirati njegove gubitke. A zašto? Zato jer država nije htjela dozvoliti da se grije onaj preko toplinskog sustava ko želi i ko hoće to platiti. I onda tu cijenu ne plaćanja te toplane, na kraju snose građani. I to plaćaju bez obzira imali razdjelnike i oni bili na nuli i moraju plaćati to grijanje 365 dana u godini, kao što se zove stranka Milana Bandića, a ne recimo samo četiri mjeseca.

Ali jedna nelogičnost je puno veća koja se ovdje evo dešava i u biti koliko se pokazuje da se o nebitnim stvarima raspravlja kao što je ovo izvješće i da li je netko zakasnio mjesec, dva sa nekim pravilnikom i kako će se koja stranka prema tome postaviti, hodaju ko po jajima. Evo sada smo dobili zaključak Kluba zastupnika HDZ-a da neće prihvatiti nego će primiti na znanje jer se boje vjerojatno šta ovi iz MOST-a žele odbiti pa da ih ne naljute samo primili na znanje. I o tome mi ovdje raspravljamo u Hrvatskom saboru umjesto o problemima kako da pomognemo ljudima, kako da im cijene energenata bude manje nego se mi bavimo odnosima unutar vladajuće koalicije odnosno formulacijom zaključka. I to je bitno da hrvatski građani također čuju. Puno važnije je ljudima iz HDZ-a i MOST-a kakva će biti formulacija zaključka da jedni druge ne naljute nego da li će biti cijena energije struje i plina veća ili niža. Znači ovo njima više vrijedi nego poskupljenje plina 20%, da li će se primiti na znanje ili će se odbiti jer MOST želi promjenu u HERA-i, a HDZ očito ne zna kako da im kaže ne može pa onda primaju na znanje i čekaju da se stvari same od sebe riješe. Znači nefunkcioniranje Vlade se pokazuje ni na ovakvim banalnim situacijama. Zahvaljujem uvaženom kolegi Marasu na replici. Odgovor uvaženi kolega Pernar. Izvolite. Gospodine Maras, kada sam bio u Vukovaru u vili Vanda u vlasništvu obitelji Josić iznenadio sam se kako oni griju cijeli objekt sa jako malo novaca. Tajna se krije u tome što kako se ide u dubinu zemlje tako temperatura sa većom dubinom raste i kaže mi koristimo geotermalnu energiju. I onda šta se događa? Oni zapravo zagriju vodu za grijanje svog objekta bez ulaganja energije, jednostavno je samo sprovedu u dubinu, u dubini se zagrije i vrate ju nazad k sebi i na taj način vodu samo dogrijavaju. Znači umjesto da dižu temperaturu vode za recimo 20 stupnjeva dižu samo za 10 i efektivno presijeku za prepolove recimo trošak grijanja, odnosno utrošene energije za grijanje tople vode. Jednostavno živimo u sustavu naslijeđenom iz socijalizma koji je baziran na prisili, na tehnologijama iz prošlog stoljeća i još se pri tome građane prisiljava da koriste to. Ja ne znam kako ova država misli ići naprijed s takvim načinom razmišljanja. Možda sam ja nazadan a možda ste vi svi pametni u HDZ-u i SDP-u. Vjerojatno, javnost tako misli, 90% građana vas podržava. I O.K., neka nastavimo živjeti ovako kako živimo, skupa sa reformistima iz MOST-a kojih nema a od njihovih reformi isto nema ni R. Hvala. Prelazimo na sljedeću pojedinačnu raspravu. Prijavila se uvažena kolegica Irena Petrijevčanin Vuksanović. … [[Upadica se ne čuje.]] Žao mi je ali niste. … [[Upadica se ne čuje.]] Javili ste se?

Moja replika je bila potaknuta tijelom rasprave kolege Pernara jer je on u jednom dijelu svoje rasprave konotirao BiH kao nazadnu zemlju. Dakle ja sam uvjeren da nije ništa loše mislio niti na bilo koji način uvrijediti dakle građane BiH, samo želim reći dakle kao čovjek koji dolazi iz BiH-a. BiH je zemlja krasnih krajolika, BiH je zemlja dakle talentiranih ljudi. Dvojca hrvatskih nobelovaca od trojce potječu iz BiH, jedan iz Travnika Ivo Andrić, drugi iz Sarajeva, Prelog, Vladimir Prelog. Dakle da ne govorim o sportašima, o glazbenicima, o dobitnicima Oskara o, itd., itd. I tu BiH i ljudi BiH su najmanje krivi jer su bili najprije žrtva brutalne agresije a onda žrtva državnog uređenja koje je skrojeno van BiH. I stoga dakle BiH ima problema sa mnogim stvarima koje Hrvatska riješila. I zapravo i naša uloga ovdje u Saboru i moja da tako kažem zajedno s vama je da se BiH pomogne usvojiti europske standarde da se zajedno sa Hrvatskom priključi zajednici dakle europskih država, odnosno EU. I odgovor uvaženi kolega Pernar. Hvala. Uvaženi kolega Ljubić, nisam mislio na zadnja u nekom nacionalnom smislu ili bilo kakvom nego isključivo tehnološkom, kao što je i Hrvatska recimo nazadnija od Austrije na primjer. Potencijal geotermalne energije je ogroman, ima je 50 tisuća puta više od sve energije koja se može dobiti iz nafte i plina širom svijeta. Geotermalni resursi nalaze se u širokom spektru dubina. Imate, evo znači članak na wikipediji to su javno dostupne informacije. Znači geotermalna energija je 50 tisuća puta ima veću kako bih rekao, veći potencijal od zajedno nafte i plina. Međutim, iako je ima 50 tisuća puta više, iako je u suštini besplatna treba samo tehnologiju napraviti da je se iskoristi. A cijenu te pogrešne politike energetske plaćaju građani. A regulatorna agencija ne čini ama baš ništa da bi ili nešto promijenila ili potaknula promjene u bilo kojem smislu. Oni su došli ovdje samo kao jedan birokrat koji kaže evo takvo je stanje, stojimo tako i tako i to je to. Vi recimo u Finskom parlamentu imate odbor u parlamentu z budućnost, odbor za budućnost.

Zahvaljujem uvaženom kolegi Pernaru na odgovoru. I još jednom moja isprika uvaženom kolegi Ljubiću zato što nisam evidentirao za repliku. Hvala. Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani predstavniku HERA-e. Evo s jedne strane možda i kao rezime ne zato što sam zadnja nego zato što volim sveobuhvatni pristup. S jedne strane dakle Izvješće HERA-e za 2015. i ne bih se složila da je HERA samo statističar i da samo slijepo promatra i da ništa ne radi ali evidentno je da postoji cijeli niz pritužbi zapravo na rad ove regulatorne agencije. I tu smo čuli o predstavnika MOST-a kojeg sada nažalost nema u sabornici. Ne samo zato da nisu doneseni na vrijeme podzakonski akti nego i neke druge pritužbe koje svakako treba razmotriti i treba vidjeti koliko su opravdane, koje jesu, koje nisu. A s druge strane vidimo da osim izvješća HERA-e je tu otvoreni i cijeli drugi niz, cijeli ja bih rekla set problema generalno oko energetskog sektora i ta su pitanja također vrlo legitimna i ta je problematika također vrlo, vrlo bitna. Čuli smo od kolege koji je u ovoj materiji puno više da je zapravo a idemo kolokvijalno reći nije do kraja provedena u praksi jer je u praksi zaživjelo nešto drugo. Naravno da su politike uvijek djelomično i odgovorne. Imamo 5 različitih energetskih sektora od plina, nafte, obnovljivih izvora. I naravno da bi se danas dalo i inače je tema energetika jako bitna i krucijalna ne samo zato što je za državu bitna u smislu novca nego je ona i nacionalno blago i o svakom bi se dalo pojedinačno raspravljati, ali naravno da nemamo vremena. I zato bi ja kao rezime postavila pitanje budući da je izvješće HERA-e same neovisnosti regulatornih agencija općenito neovisnih regulatornih tijela naravno i HERA-e i to nije nebitno pitanje već je to iznimno bitno pitanje. Možemo reći da je to puno, ali znamo kako je došlo do tih regulatora. A znamo da u ministarstvima postoji 128 uprava što bi se dalo ljudski reći, dakle ne profesionalnim nego kolokvijalnim rječnikom da se poslovi negdje i preklapaju. I evo primjera. Negdje od 2000. je to krenulo po preporukama EU. Međutim, pri upisu u sudski registar ako gledamo te neovisne regulatore vidimo da postoje stvarno drastične neujednačenosti njihovih pravnih oblika. Kad kažem drastične neujednačenosti prije svega mislim na te pravne oblike. HANFA je u tom sudskom registru navedena kao samostalna pravna osoba sa javnim ovlastima. Suprotno tome recimo imamo Agenciju za sigurnost željezničkog prometa i regulaciju tržišta željezničkih usluga koja je samo samostalna i neovisna ustanova, a dok je Hrvatska agencija za mrežne djelatnosti neovisna i neprofitna pravna osoba sa javnim ovlastima. Kako je neprofitna o tom, po tom. Ona je upisana kao neprofitna, ali kao takva formalno neprofitna ona raspolaže sa ogromnim novcem u praksi. I je li evidentno, možda sada nije, ali iz daljnje rasprave će bit vidljivo da je taj pojam neovisnosti zapravo diskutabilan iz nekoliko razloga. Sve agencije pa uključujući i HERA-u, dakle rekla sam su negdje od 2000. osnivane, neke su 2002., treće, elektronički mediji mislim 2004. Dakle i sve su neovisne prema preporukama EU, ali nije bilo sustavne pripreme za njihovo da tako kažemo ukalupljivanje i u opći poredak, a i u pravni poredak Hrvatske. I opet moramo a bovo govoriti, jer ne govorimo o posljedicama bez da govorimo o uzrocima problema. I onda su te agencije formalno izdvojene iz sustava državne uprave i dakle one sada rade po principu da, pa uključujući i tu agenciju, dakle da trebaju objedinjavati tri funkcije regulatornu funkciju, izvršnu i sudbenu. To je neadekvatno. Za neke agencije nije slučaj sa ovom agencijom, ali neke druge, čak se nije ni znalo dok ih mediji nisu apostrofirali njihove adrese u Zagrebu. I podsjetit ću na onaj slučaj koji ilustrira stanje sa agencijama iz 2012. koji se tiče HERA-e kada je HERA bez konzultacija sa tadašnjim ako se ne varam Ministarstvom gospodarstva, je bio je to slučaj, ali i bez konzultacija sa Vladom donijela odluku o poskupljenju grijanja. I tad se sjećam, gledala sam sjednicu Sabora je bilo rečeno da je HERA neovisna. Ali je jednoglasno prihvaćena jedna konstatacija u Saboru ovdje, da neovisnost ne znači da netko je izvan sustava, odnosno da može radit što hoće. I sad se postavlja legitimno pitanje, dakle može li regulator u nekim odlukama biti neovisan, zaista u punom smislu te riječi ako znamo što je definicija neovisnosti i tako se ponašati, a u drugim situacijama i u drugim odlukama zapravo ne bit neovisan i kazat da je legislativa takva da on nije neovisan. Dakle, to je meni kontradiktorno u samoj suštini, ne samo meni, nego postoji neka tumačenja neki koji su puno upućeniji od mene. A pitanje realizacije štete počinjene od strane neovisnih regulatora je krajnje upitno također jedno od pitanja kad govorimo sveobuhvatno, onda moram i to spomenut. Zašto? Jer se u članku 66. Zakona o upravnim sporovima, a znam da je taj zakon meritoran kad se tiče ove agencije navodi da žalba podnesena protiv presude, tiče se regulatorne agencije ne odgađa izvršenje pobijane presude. I sad s obzirom na trodiobu vlasti da nekako zaključim, dakle na zakonodavnu Sabor, izvršnu i sudbenu mora se postavit pitanje. Meni je to pitanje i više nego potrebno, ono je stvarno logično i bitno je. Pa po kojoj zakonskoj a kamoli ustavnoj osnovi postoji mogućnost za delegiranje zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti na neovisne regulatore, a to je sad u praksi. Mislim da me ne može nitko u ovome pobiti jer zaista su to činjenice. I na kraju dakle treba generalno bilo bi dobro zapravo opet sveobuhvatan pristup razmotriti redefiniranje sustava neovisnih regulatora, a imamo ih rekla sam koliko? Barem iz nekoliko razloga koje sam navela, a još je više razloga. Jer sada neovisni regulatori, dakle obavljaju i zakonodavnu i upravnu ovlast. Možemo polemizirati jel' to ispravno samostalno određuju tarife za svoje usluge koje korisnici obavezno moraju koristiti. Neki će prigovoriti da neovisni regulatori sami sebi određuju i plaće djelatnika koje su višestruko veće od plaća u državnoj upravi i to je pitanje, ali po meni možda nije ovdje meritorno. A jedno od pitanja koje sam otvorila je svakako je li adekvatno da jedina zaštita od pokretanja upravnih sporova, da je jedina zaštita zapravo pokretanje upravnih sporova a čuli smo kako to završava. Mislim da je, da rezimiram svakako redefiniranje općenito ovog sustava neovisnih regulatora kojih smo zapravo na poticaju EU uveli bez one opće pripreme.

Imamo jednu repliku, uvaženi kolega Gordan Maras. Kolegice Irena, vi ste u svojoj raspravi spomenuli ulogu regulatora i ja se s vama apsolutno slažem da pojedini regulatori ne bi rekao zloupotrebljavaju nego koriste poziciju neovisnosti i možda u određenim situacijama se ponašaju u ne skladu sa situacijom koja je u Hrvatskoj. Imali smo jako puno rasprava ovdje i oko HNB-a i oko drugih regulatornih agencija HAKOM-a znači non stop se javljaju neki problemi, plaće, prostori, neadekvatnost korištenja sredstava, revizija, ne revizija i to je činjenica i jedan problem koji se treba rješavati, ali činjenica je također da neovisnost proizlazi upravo iz toga da ljudi mogu raditi u cijelom segmentu samostalno. Znači da ne možete ako je neko regulator i trebao biti neovisan i od države i od subjekata tržišta kojeg regulira, ne možete onda njega pritiskati iz godine u godinu i smanjivati jer onda nije neovisan, onda ga država može razriješiti. Tako da možda ne bi bilo loše napraviti jedan poseban zakon koji će regulirati ove opće uvjete djelovanja unutar regulatornih agencija što se tiče plaća, kao što imamo plaće o službenicima da se naprave plaće koje bi obuhvaćale razrede unutar tih agencija, da nam se ne desi situacija kao primjerice u HNB-u gdje ljudi imaju plaće duplo veće nekada i od ministara u Vladi, da ne kažem troškove koji su kako bi rekli van svake kontrole i da se onda iščuđavamo koliko su putovali i na koji način, gdje su sve bili itd. Evo čitali smo o Agenciji za osiguranje štednih uloga, gospođa je bila na putovanju u egzotičnim zemljama za koje uopće čovjek ne može ni shvatiti zašto je tamo putovala. Znači da se napravi određeni regulatorni mehanizam, ali da se opet ne ugrozi neovisnost tih agencija odnosno institucija. Zahvaljujem uvaženom kolegi Marasu. Izvolite. Ja se slažem samo da ne bude pogrešno shvaćeno. Nipošto nisam za nikakvo ukidanje neovisnosti nego upravo za izjednačavanje, ali ne u smislu da se sravni sve pa su svi jednaki jer ne mogu biti svi jednaki, nego kada se kaže potpuna neovisnost onda je to zaista potpuna neovisnost, a ne da je negdje neprofitna organizacija sa javnim ovlastima, a da ostvaruje enormne prihode i da je neovisna u onim odlukama koje njoj odgovaraju i njenim čelnicima, a oni gdje ne odgovara tu se skrije pod političku kabanicu i kaže tu nismo neovisni, naravno ne direktno nego indirektno. Nisam za jednodimenzionalni pristup nego sam zato da se uvede reda, a naravno da kronično nedostaje reda jer puno toga se radilo ad hoc i naglo i preko noći pa smo zapravo trpimo sada svi posljedice tih uzroka da tako kažem.

Izvolite.

Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Pa s obzirom da je ovo bio dugi dan ja ću pokušati ne biti predug. Ima ovdje cijeli niz pitanja koja su postavljena tokom ovih par sati i mislim da je praktički nemoguće na sva od njih odgovoriti. Ja ću probati nekakvu rekapitulaciju ovoga svega napraviti sa svoje strane, ali možda upravo poštovanoj gospođi zastupnici koja je bila zadnja na neki način je prirodan put od kud treba krenuti. I premda sam ja pomalo začuđen sa brojkom, ja nisam uvjeren da je to brojka regulatora, možda je to brojka agencija, ali ne vjerujem da ih može biti toliko. Naime, po onome kako ja sam samo strojarski inženjer, ali onako kako meni pravnici tumače, autohtonih regulatora onih koji su usađeni i u europsko pravo pa i transponirani u hrvatsko pravo ima manje od deset od kojih se otprilike četiri tumače baš pravim regulatorima, no dozvoljavam uistinu da je to predmet rasprave i pozvao bih da u razgovorima o takvim stvarima u svakom slučaju sudjeluju i ne samo saborski zastupnici nego i involvirane agencije. Mi kao regulatorna agencija za energiju smo zapisani u europskoj direktivi u dijelu trećega paketa u odgovarajućim pozicijama i na području unutrašnjeg tržišta za plin i električnu energiju i tamo su postavljene osnovne propozicije kakvo tijelo za regulaciju energetskih djelatnosti mora imati svaka država EU, koje su njezine obveze i koje su njezina prava. Dakle neovisnost kao apsolutna pretpostavaka i smisao postojanja takvih organizama s druge strane vage ima accountability dakle sustav na koji način se polažu računi i kome se polažu računi. U načelu to su državni parlamenti. Dakle neovisnost je od sudionika tržišta i izvršne vlasti, a odgovornost je prema parlamentu, parlamentarnim odborima i općenito parlamentarnom organizmu. Mi nemamo zakonodavnu vlast, ako donošenje određenih dokumenta sa podzakonskom snagom kao što su metodologije ne tumačimo zakonodavnom snagom. Mi nemamo niti sudsku snagu. Mi imamo pravo predlaganja prekršajnih postupaka, ali to je najdalje što idemo, tako da u nekim korekcijama zakona mi čak da bi se i uskladili sa europskim propisima bismo i morali imati nešto čvršće propise. Mi imamo određene okvir u smislu kazni. Međutim regulacije u energetici, a možda i sve regulacije su nešto na pola puta između tehnike, znanosti i umjetnosti. To znači da prvenstveno zdravi razum i nekakav osjećaj za ono što je provedivo dirigiraju naše upravljanje. Uistinu postoje klauzule u hrvatskom zakonodavstvu koje regulatoru daju primjerice pravo da ukoliko procijeni da određeni energetski subjekt, primjerice ugrožava neovisnost, opstruira promjenu opskrbljivača, ne daje plan na vrijeme, da mu opali kaznu od 10% godišnjeg prihoda. Zamislite da jedan neovisni regulator kazni jednog velikog igrača na hrvatskom tržištu sa 10% godišnjeg prihoda i utjera ga u crveno. Dakle dijalog, strpljenje i razum koji ponekad traže i enorman broj kontakata, sastanaka, vremena pa ponekad i kašnjenja je osnovni alat. Alat je jednako tako i uvjetovanje određenih suglasnosti da ti dokumenti budu provedivi, da budu upotrjebljivi i da se od njih kasnije nešto može napraviti. To je dio odgovora na onih 27 godina. Živimo u okruženju, u energetici u kojoj se od 2013. godine paradigma potpuno promijenila. Dakle to je promjena bez presedana. U ovu se branšu uvelo toliko novih pravila. Pokušava se istovremeno počistiti stare grijehe, uskladiti se sa aktualnim propisima a europsko okruženje se mijenja takvim tempom da je samo uloviti a kamoli to inkorporirati u hrvatska pravila priličan izazov. I ja kao i svaki puta tokom, meni se čini da je ovo 4.-ti puta da se obraćam Saboru, pozivam Sabor i pozivam saborske odbore da stvorimo mogućnost dijaloga, odnosno da smo otvoreni interesima i mimo ovog godišnjeg izvještaja. Postoji pravo zapisano u zakonu od strane Sabora i nekih drugih tijela da postavi bilo koje pitanje ili bilo koju temu za bilo koji forum ili način dijaloga tokom godine.

Tako da je kažem stvarno plediram da se možda stvore načini kako da taj dijalog kvalitetnije izgleda. Možda i naše godišnje izvješće koje imate ispred sebe nije najsretnije. Ono je produkt izvjesne geneze ali s vremenom previše bubri u nekakvom numeričkom smislu a možda je nedovoljno u smislu nekakvih uputa, prijedloga, sugestija ili upozoravanja. Ja bih htio u tom smislu jednako tako reći da čak i u ovom izvješću mislim da ima na 20-ak mjesta direktnih upozorenja. Mi uistinu upozoravamo, mi kao regulator pišemo, mi sudjelujemo u javnim raspravama, mi upozoravamo na određene stvari samo to treba čitati. Tako da bih ja mogao i ako nekog od saborskih zastupnika zanima geneza naših upozoravanja na određene probleme o kojima smo i danas ovdje čuli, primjerice obnovljivi izvori, pritisak na cijenu električne energije ja ću vam rado poslati i kopije i upozoriti na datume kada se to događalo. Samo to treba čitati, to nije niti jednostavna materija a traži i vrijeme koje je obično stisnuto za donositelje odluka. Poštovani zastupnik Bulj je postavio niz pitanja na koje ja ne mogu nego odgovoriti pismeno jer bi trajalo otprilike pola sata a mislim da nitko od vas nema više toliko strpljenja. Pitao sam i moguć je i odgovor mailom pa ću si ja dati tu slobodu s obzirom da su mi pitanja i dostavljena da svim zastupnicima u njihove kutije pošaljem odgovore na ova pitanja. Odgovor zajednički je uglavnom, u 80% ovo su neistine. U 20% možemo razgovarati ali predlažem da dam odgovor u formi nekakvog pisma gdje ću citirati pitanje odgovor, pitanje odgovor. O nekakvim sponzoriranjima firmi o aktivnim agitiranju za ugradnju razdjelnika ja ponovno na kraju ovih 4 sata moram konstatirati da ponovno nisam uspješan da objasnim što to regulator može ili ne može. Uporno se govori regulator je propustio spriječiti. Regulator ne može spriječiti. Regulator može sudjelovati u procesu donošenja zakona. U konačnici zakon je donesen. Nerijetko ga pročitamo u Narodnim novinama. Nismo mi ti koji ne dozvoljavamo isključenje. Mi smo ti koji eventualno odgovorimo na žalbu ili na tužbu nekoga od, pritužbu nekoga od korisnika toplinskog sustava. Ali mi istumačimo propis koji nam je donesao netko drugi. Isključenje sa sustava toplinske energije je vjerojatno tema koju možda već 3. put odgovaram u Hrvatskom saboru.

Kupujete grijanje, nije isto ako ste kupili etažno, plinsko grijanje u svome stanu i ako ste kupili zajedničku kotlovnicu. Ta zajednička kotlovnica ima i zajedničke troškove. I ako bi se netko potpuno samostalno s njega isključivao uz sve motive koji su svakome razumljivi onda bi onih 19 ostalih moramo plaćati sve više i više i više dok na kraju ne bi ostala dvojca. Koji bi plaćali za cijelu zgradu. Toplinarstvo je priča za sebe. Ona također zaslužuje ukoliko je potrebno jedan dijalog sa regulatorom ali ponovno ne zbog toga što smo mi donositelji odluka. Zakon je donio netko drugi, provedbene akte. Ja ću vam reći što regulator regulira u toplinarstvu. Za velike toplinske sisteme, tarifu za proizvodnju i tarifu za distribuciju. To je sve. Sve ostalo je samo naš pokušaj da u kontekstu zaštite kupaca objašnjavamo, tumačimo i pomognemo nekome da kažemo kako izgleda taj hrvatski zakonski okvir. To nisu naše odluke. Ali mi kao regulator odgovaramo na svako pismo, odgovaramo na svaki tekst kojega naši pravnici čiste i naši eksperti čiste. Dakle nismo mi ti koji krojimo zakone, mi krojimo dio provedbenih akata, određujemo tarife tamo gdje se regulira i pokušavamo promovirati tržište. Ja ću si još samo dozvoliti i zahvaljujem se poštovanoj gospođi zastupnici na par vrlo konkretnih pitanja koje su se ticala konteksta licenciranja trgovaca na području električne energije. Uistinu razumijem da je sustav možda do neke mjere anakron međutim kada je sustav uspostavljen za domaće sudionike tržišta, licence. A isto tako dozvoljavam da već u 50% zemalja Europe licenca kao takva ni ne postoji. Međutim, osnovna je ideja licence, osnovna je licenca energetske dozvole je bio stvoriti nekakav minimalni set pravila koja nekom budućem igraču, sudioniku tržišta koji u osnovi može jer barata sa ozbiljnim novcima na tom tržištu hipotetično gledano donijeti neke nered nekakvim špekulativnim dolaskom. Dođete, uzmete 100 kupaca, napravite dugove i nestanete. Nastojalo se u ono vrijeme kad su se pisali pravilnici o dozvolama stvoriti minimalne pretpostavke da imate ozbiljne igrače na tržištu zbog toga što se bojalo konzekvenci da oni budu nekakvi drugačiji. Slažem se da je to zrelo za promišljanje. Što se tiče odnosa prema europskim sudionicima tržišta, ne samo Europska komisija nego i EFET, odnosno Europska organizacija trgovaca energijom je vršila veliki pritisak na Hrvatsku. Iz Bruxellesa su isto tako dolazili ozbiljni prigovori o tome da mi zapravo opstruiramo tržište time što stavljamo ljude u nepovoljan položaj, ali to je bila kombinacija naših pravila o licenciranju i našeg ZTD-a koji traži stalni nastan. Tako da se jedan dio toga nastojao uistinu ukinuti i omogućiti da onda temeljem svoje matične licence ako postoji ili matične registracije takvi trgovci mogu raditi i u Hrvatskoj. Mi danas kao regulator tražimo od našeg partnera regulatora u drugoj zemlji EU potvrdu na koji način je takav trgovac kod njih registriran. I ako oni potvrde da ga prepoznaju kao takvoga bez obzira da li je to putem dozvole ili registracije na sudu ili na neki treći način mi ga akceptiramo kao onoga tko može sudjelovati na našem tržištu. Ali ponavljam, dozvoljavam da o tome postoji potreba da se promisli. Postoji jedna generalna tendencija da se smanji broj potrebnih koraka do dolaska na pravo obavljanja određene djelatnosti ćemo vjerojatno tim smjerom ići i mi. Što se tiče koordiniranosti ili nekoordiniranosti poteza između HOPS-a, HERA-e i HROT-a to je vrlo često sukcesivan potez i ne bih rekao da jedan nužno koči drugi ali je svaki od njih samostalan. Na primjer od obnovljivih izvora HOPS dolazi ranije jer omogućava priključak na transportnu mrežu. Mi smo prije toga i nakon toga i kad damo konačnu suglasnost HROT donosi odluku o tome potpisuju li ugovor ili ne ovisno o tome postoji li prostor u kvotama ili ne. Tako da dozvoljavam, pogledat ćemo još jedanputa logiku što se može pojednostavit. Ono što se dešava na žalost, a to je ponovno jedan, možda posljedica nerazumijevanja uloge regulatora je to što naši subjekti, pa tu možda i ova dva imenovana spadaju imaju jedan sindrom kolektivne maloljetnosti. Svi bi oni vrlo rado da im HERA nešto naredi i kad to može i kad to ne može. Dakle, donošenje odluke u tom smislu je malo rezervirano ne zato što je to opravdano, nego zato što to svi tako vole. A mi kao regulator imamo tu nekakvu središnju ulogu, pa ako nas svi podjednako ne vole, da mi vjerojatno radimo najbolje što možemo u datoj situaciji, odnosno sigurno nismo zlonamjerni. Ima tu još puno pitanja i ja vjerojatno neću zaslužiti, ali gospodinu Marasu uz svo razumijevanje problema moram reći da, ako Gradska plinara Zagreb ode niže sa cijenom ona to u komponenti opskrbe uistinu može. Ona mora naplatiti distribuciju kolika je, ona mora naplatiti ostale regulirane komponente. Znači, opskrba je maksimalna cijena i oni mogu uistinu ako hoće otići ispod toga. Međutim, to je nešto što će financirati iz nekih trećih izvora ili će to osjetiti na svom rezultatu. Što se tiče generalne rasprave o tome domaći plin, strani plin. To je uistinu nešto o čemu regulator ne može suditi. To je pravo svake države da odredi svoj miks. Ali moramo znati da je negdje u korijenu ovoga problema kojega smo imali oko nove godine bila i jako ozbiljna povreda europskog prava u smislu opstrukcije na slobodni promet robe, što znači da netko tko je sudionik tržišta u Hrvatskoj ima pravo da svoju robu proda bilo gdje. Tako da nacionalne strategije moraju biti vrlo pametne i vrlo promišljene da bi pronašle optimum za ono što zovemo domaći. To je stvar nacionalne strategije. I u konačnici velim ja ću pokušati gospodinu Bulju odgovoriti na ove rečenice, a uzet ću si slobodu da vam to svima pošaljem na mail. Ne znam koliko sam uspio prokomentirati problem toplinarstva. Uistinu analogije između struje i plina i toplinarstva treba vrlo oprezno … [[Govornik se ne razumije.]] pa onda i pozivajući se na europski zakon u tom kontekstu moram reći da sam tu malo nesiguran. Dakle, ne znam točno o čemu se radi, ali mislim da i ne postoji europski zakon koji bi garantirao pravo na izdvajanje iz zajedničkog sustava u kojem onda oni koji su ostali u tom sustavu moraju snositi veći dio troškova. Mi smo uistinu otvoreni za tako nešto. I sa mojom zadnjom rečenicom ispričavajući se svima onima koji su postavili pitanja koja nisam još odgovorio, ali potrudit ću se da pokušam pismeno. Dakle, ja bih samo htio pledirati na Hrvatski sabor kao ono tijelo kojemu mi uistinu polažemo račune, da nam omogući da zadržimo tu svoju izvornu poziciju. Jer kao što se govorilo „uništimo Dubrovnik pa ćemo ga izgraditi još starijega“ Na vama je da procijenite da li ovakav način sa poboljšanjima za koje smo naravno kontinuirano otvoreni ima smisla. Ali pozivam vas da potvrdite poziciju neovisnog regulatora kao takvoga jer ono je u suštini koncepta kakvog smo usvojili, europski koncept sa tržištem u sredini. Jedino neovisni regulator može djelovati na taj način. Zahvaljujem vam se i uistinu pozivam da se svatko javi tko želi porazgovoriti ili da predloži formu dijaloga između Parlamenta i regulatorne agencije. Izvolite. Hvala lijepo. Pa evo kako ste vi završili u biti možda i postoji dio problema, jer kada pogledamo vaše izvješće vi ste sada rekli čitajte, informirajte se mi se non stop oglašavamo itd. nije problem što možda mi tu nekada vidimo nešto šta vi kažete nadzirete ili objavite, problem je što to ne vide ni građani. Jer kako objasniti drugačije da se cijelu godinu na tržište koje vi regulirate obuhvaća stotine tisuća milijuna korisnika, javi samo 100, 150 ili 250 ljudi, čini mi se da sam vidio u dva sektora negdje 50 prigovora, upita, žalbi, a negdje 170 znači negdje oko 200 između 200 i 300 u cijeloj godini, pa to je ništa. S jedne strane bi se mogao čovjek izvući zaključak da je sve toliko savršeno da se ljudi uopće ne bune ili drugi zaključak da nisu svjesni uopće mogućnosti da se vama obrate i da niste na taj način vidljivi. Znači nemojte sada ovdje saborske zastupnike upozoravati da vas ne vide jer imate puno veći uzorak ljudi koji vas ne vide, a to su svi građani RH. Jer ako se na vaše djelovanje javi 200 prigovora, primjerice razdjelnici. Mnogo je bilo rasprave oko toga, prigovora u hrvatskoj javnosti, a vama se javi 16 ljudi godišnje. Pa ja bih očekivao stotine upita, prigovora, zahtjeva za intervencijom, to znači da i vi i da postoji pogreška i u HERA-i što se tiče vidljivosti i dostupnosti hrvatskim građanima. Tako da nemojte baš sve na zastupnike da oni ne čitaju. Očito ni građani RH baš to najbolje ne vide.

Zahvaljujem uvaženom kolegi Marasu na replici. Dakle, moja diskretan nadam se pristojan prigovor je bio donositeljima odluka, prvenstveno mislim izvršne vlasti. Onim ministarstvima koji donose zakone i čije u procesu kojih i kojima mi upućujemo nekakve svoje savjete, nekakve svoje upute ili upozorenja. Ni u kom slučaju prema Hrvatskom saboru, mada mi je ponovno žao i ako se sjećate kada smo bili na saborskom Odboru za zaštitu okoliša i tada sam pozvao, uistinu smatram da postoji prostor za stvaranje jednog foruma, možda između saborskog odbora da se takva pitanja češće po vašim željama, po vašoj listi pitanja raspravljaju.

Hvala potpredsjedniče Sabora. Gospodine Jurekoviću. Pozorno sam vas slušao pa ste rekli u jednom trenutku nije to jednostavna materija i zašto. Jasno mi je da nije jednostavna materija kada naši najpoznatiji matematičari ne mogu izračunati cijenu nekakvog grijanja jednog stana, to su pokušali pa nisu mogli. Onda je pitanje zašto se ljudi isključuju iz Ne isključuju se zato što je to jeftino, svakako je 30 stanova jeftinije grijati nego pet, međutim, cijene su enormnom visoke. Kada bi bilo kojem privatniku dao da vodi tu stvar i da ima privatnu tvrtku, ja vjerujem da bi preko 50% grijanje bilo jeftinije. Pa ljudi se namjerno isključuju iz toga jel ne mogu više platiti te račune koji dolaze, a da ne kažemo čitavu godinu dolaze računi i kada je ljeto i jesen, kada se ne treba grijati. Kako pomoći građanima, to je pitanje. Pa mi smo upravo tu u ovom Saboru kako pomoći građanima da građani jeftinije žive. Ne, malo prije sam govorio, pomoći ćete im kada im uzmete novac iz džepova kada svi ugodnije žive nego ti ljudi koji rade, koji plaćaju, pa na kraju ako kupite stan, ako kupite poslovni prostor. To je vaše vlasništvo. E onda kaže pa vi ste iz sustava nekakvog pa onda je ta cijena koju naplaćuju za snagu to je 30% od računa gospodine Jureković, 30% od računa, a čovjek ne grije jel nije uopće tu, a njegovo vlasništvo. Ali gospoda redovno šalje račune i blokira vas i na kraju leže na vašu imovinu. Lijepo je reći to je komplicirano, da, jeste komplicirano kada kažemo da jedan zidar bolje poznaje fiziku nego samo je ne zna prenijeti na papir, a vrlo jednostavno odradi kuću ili izgradi zgradu, ali je problem donijeti i napraviti zakone da budu vrlo jednostavni i prilagođeni građanima, zato što su nepismeni većina [[Upadica Brkić: Zahvaljujem.]] To trebate vi raditi i pokušati građanima napraviti uslugu. Zahvaljujem uvaženom kolegi Mišiću. Ja bih vas molio da malo pazite na vrijeme. Odgovor nema. Izvolite. Poštovani gospodine Jureković, zahvaljujem što ste se osvrnuli i okarakterizirali kao konkretne prijedloge koje sam iznijela odnosno ovo sve što nailazimo na terenu odnosno korisnici HERA-e. Drago mi je da ste shvatili važnost toga da iako trebamo zaštititi kupce postavili smo nekakve uvjete da dolazimo u situaciju kada druge firme koje imaju pravo poslovati na tržištu RH ne moraju ispunjavati te uvjete, ali vas molim da isto tako razmislite o ovim uvjetima odnosno zahtjevima za trogodišnji razvojnim investicijskim planovima. Da li promijeniti oblik, da li malo skratiti njihovo vrijeme na koje se donose i ova pitanja vlasništva, znači dokaz je vlasništvu nad prostorom, zakupom, vjerujem da su to tehničke stvari koje su se dešavale u komunikaciji sa uredima, šalterskim radnicima ili slično, ali važno je da se ne postavljaju dupli zahtjevi pred potencijalne korisnike odnosno one koji trguju električnom energijom. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Dragici Roščić na replici. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Mene je na repliku potaknula vaša rečenica, nemojte uništavati regulatora da bi bio neovisan, otprilike. Na pogrešan način ste protumačili, moram reagirati ove moje zadnje riječi. Ali koliko agencija se bavi općenito temom energetike ili temom energetske problematike. Pa jedni drugima dodaju štafetu, sami ste rekli. Ja sam logično vođena idejom bolje učinkovitosti i nekih primjera rekla da nije loše razmotriti i razmisliti o redefiniranju funkcija i poslova. I u narodu se kaže puno babica kilavo dijete. A i ne može se služiti rima gospodarima, je li tako? Izvolite.

Prelazim o na sljedeću točku dnevnog reda koja je jutros najavljena da ćemo s njome danas završiti a to je: - Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, prvo čitanje, P.Z. br. 32; Predlagatelj je Klub zastupnika SDP-a na temelju članka 84. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Materijal vam je dostavljen u pretince. Rasprava o ovome zakonskome prijedlogu provesti će se po odredbama Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli nadležni Odbori za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za obitelj, mlade i sport. Izvješća ste primili na sjednici. Molim predstavnika predlagatelja da da dodatno obrazloženje. Uvaženi kolega Peđa Grbin. Izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Prije svega ukazao bih na jednu činjenicu vezanu uz ovaj prijedlog zakona. Dakle radi se o jednoj minimalnoj, jednoj izmjeni koja u biti pitanje je da li bi zahtijevala kompletnu zakonsku proceduru. Međutim, činjenica je da smo mi ovu izmjenu pokušali uputiti kao prijedlog amandmana tijekom postupka izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji smo radili krajem protekle godine. Međutim, unatoč činjenici da se ovdje radi doista o jednom marginalnom prijedlogu koji ni na koji način ne može utjecati na proračunska sredstva a čitavom nizu osoba koje se bave ovim poslom bi olakšao život, vladajući nisu to prihvatili. Bojimo se da je time i dan nekakav stav kakav će biti o ovom zakonu međutim to ne mijenja na stvari i to ne mijenja našu obvezu da zakon obrazložimo i da pokušamo još jednom od vas zatražiti da nas podržite u ovom prijedlogu koji ponoviti ću još jednom ne stvara gotovo nikakve obveze za proračun RH a ljudima koji se bave ovim poslom olakšava život. Dakle, krenimo. Prema podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta svake godine na listama čekanja predškolskih ustanova ostaje oko 5 tisuća djece predškolske dobi. Dakle govorimo o onima koji ostaju na listama čekanja. Kada gledamo po podacima onih osoba koje nisu obuhvaćene sustavom predškolskog odgoja dolazimo do brojke od 70% djece iz ciljane dobne skupine. Nedostaje mjesta u jaslicama, tako da se u praksi smještaj ostvaruje tek za minimalan prihod djece od 10 i 11 mjeseci i to samo onda kada za to postoje materijalni i prostorni uvjeti. Manja mjesta kao što znate, kao što svi znamo nemaju vrtiće. Zbog slabog fiskalnog kapaciteta nemaju mogućnosti niti izgradnje vrtića, održavanja njihovog hladnog pogona pa isto tako niti su financiranja onih vrtića koji bi bili osnovani od strane drugog osnivača. Zbog svega toga, 2012. godine pristupilo se donošenju Zakona o dadiljama kojim se reguliralo obavljanje djelatnosti dadilje kako bi se spriječilo da se to kao i do tada obavlja na crno. Tim zakonom osigurali smo da one osobe koje se time bave godinama, da prema sustavu namijenjenom obrtnicima mogu plaćati poreze i doprinose što znači da u starosti imaju pravo na mirovinu. Vrlo jednostavno. Nešto što je bilo u sferi sive ekonomije a za čime u državi postoji objektivna potreba mi smo zakonom osigurali da se to može tretirati zakonito, da osobe koje posluju, odnosno koje obavljaju tu djelatnost plaćaju doprinose, imaju nekakvu socijalnu sigurnost, imaju zdravstveno osiguranje, imaju svoju zaštitu u mirovini. Koliko je nama poznato u trenutku kada smo pripremali tekst zakona poslom dadilje bavilo se 50-ak osoba dok je još oko stotinjak osoba bilo u procesu edukacije i dobivanja dozvola za rad. Zakon o obrtu je bio modalitet kroz koji smo ovo htjeli regulirati. Mi znamo da većina ovih osoba koje obavljaju posao dadilje ne prelaze granice za ulazak u PDV. To je još jedna bitna činjenica. Dakle, jako mali broj onih osoba koje obavljaju posao dadilje ulazi u sustav PDV-a. Međutim, upravo to govori u prilog činjenici da bi one koje ulaze u sustav PDV-a od toga trebalo osloboditi. Dakle ova Vlada odnosno ova vladajuća većina kune se u demografsku obnovu. Ja sa gotovo potpunom sigurnošću mogu reći da ovaj zakon sam po sebi ne može doprinijeti demografskoj obnovi niti potaknuti građanke i građane Republike Hrvatske da imaju više djece. Međutim, ovaj zakon je jedan od onih malih kamenčića kojima slažemo sliku svih onih mjera koje bi trebale našim građankama i građanima olakšati život. I upravo zbog toga kada imamo situaciju da jednom mjerom možemo olakšati život jednom broju ljudi, da ta mjera objektivno ne stvara velike troškove za proračun Republike Hrvatske mi iz SDP-a doista ne vidimo zbog čega se ovako jedna mala izmjena ne bi ugradila u Zakon o porezu na dodanu vrijednost. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem predstavniku predlagatelja na ovom dodatnom obrazloženju. Žele li možda izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Prije toga replika uvaženi kolega Gordan Maras. Izvolite. Gospodine Grbin, ovaj prijedlog kao što ste rekli u vašem izlaganju ide in favorem ljudima koji se bave tim poslom. Znači, spomenuli ste stotinjak registriranih u RH, a to tržište sigurno je puno veće i ovaj zakon bi pomogao da i ljudi koji taj posao rade na crno u dijelu poslovanja koje na žalost nije regulirano i nije evidentirano da se ohrabre na neki način i da prijave i da imaju jednostavnije i jeftinije poslovanje. I to je ono šta je bitno i na taj način bi omogućili ljudima da mogu legalno raditi bez straha, bez razmišljanja da li će ih netko negdje prijaviti. A kada se radi o mogućnosti da radiš i sa više djece onda bi to moglo biti evo kao što ste rekli šestero djece i tu bi se mogla zaraditi jedna pristojna plaća jednim odgovornim poslom. A ja sam rekao, na žalost u Hrvatskoj se jako puno ljudi bavi tim poslom sa one strane legalnog poslovanja, odnosno kako se to obično kod nas kaže novac na ruke. A ovako bi omogućili da se ljudi, ja bih rekao jednostavnije, jeftinije mogu baviti poslom kojega ionako i ovako rade. Zahvaljujem uvaženom kolegi Gordanu Marasu na replici. Prelazimo na rasprave. Izvolite.

Podržat će ga iz osnovnog razloga a to je da taj PDV oduzimamo djeci ako ga se ne prihvati. PDV htjeli mi to ili ne htjeli, ako se ovaj zakon ne prihvati dadilje će trebati platiti. Da li, platit će ga normalno iz novaca koje su roditelji uplatili za djecu. Znači, djeca će dobiti manje u vrtiću. Ako povećaju dadilje cijenu roditeljima, djeca će opet manje dobiti kod kuće. Čuli smo da ima dovoljno dadilja registriranih, a da ima još više onih koji se tim poslom bave na crno. Ima dovoljno općina u našoj Republici koje nemaju vrtića. Ima dovoljno i onih koji imaju, međutim vrtići rade jednu smjenu.

Na sreću još uvijek imamo roditelja koji rade i popodnevne smjene. Znači moraju dodatno nekog naći tko će podići dijete u vrtiću, tko će se brinuti za njega, dok dadilje rade do 21,00 sat. Znači dijete ima mogućnost u jutro biti sa roditeljem, popodne je zbrinuti. Svjesni smo loše demografske situacije u RH.

Ovo bi ipak bio mali doprinos dadiljama i ne samo njima, nego i djeci da se oslobodi PDV, da se smanji rad na crno dadilja. 2013. godine su doneseni i zakon i pravilnik. Malo koja općina će sufinancirati i tam gdje postoje u blizini vrtić dvosmjenski, sufinancirati boravak djece u vrtiću jer to nije praksa, izuzev ako su djeca posebnih potreba onda se sufinancira. Ako je na području općine vrtić ne sufinancira se. Znači, rade bake servisi i kako tko stigne.

A ako su vrtići bez PDV-a smatramo da bi i dadilje trebalo osloboditi plaćanja PDV-a. Napomenut ću još jedanput da će klub HNS, HSU podržati ovaj zakon. Zahvaljujem. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Bernardi Topolko na ovoj raspravi. Uvažena kolegica Dragica Roščić, izvolite. Uvažena kolegice, vi ste rekli ukoliko ne podržimo ovaj zakon da ćemo oduzeti novac djeci. A s obzirom da ste sami naveli da je maksimalna broj djece 12 i kada gledamo ovaj iznos do kojeg dadilje nisu obveznice PDV-a stvar je u tome da ćemo upravo omogućiti potaknuti da njihove usluge budu što veće, a kada gledamo stvarni trošak on i nije veći od toga iznosa ukupnog na 12 djece do kojeg su one oslobođene od PDV-a. Tako da upravo ćemo potaknuti da cijene rastu nepravedno na štetu djece. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Dragici Roščić na replici. Izvolite.

To vam je 26.400 kuna mjesečno puta 12 mjeseci u godini Znači od tih 79.000 ipak će biti uzeti djeci.

Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika MOST-a Nezavisnih lista uvaženi kolega Miro Bulj. Nema ga, gubi pravo na raspravu. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege. Ovdje prije svega treba naglasiti kako ova tema o kojoj smo već raspravljali u okviru dva čitanja u paketu porezne reforme, poglavito kod Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Prema tome, sukladno odredbama važećeg članka 39. stavka 1. točka h, Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da su plaćanja PDV-a oslobođene usluge i isporuke dobara povezane sa zaštitom djece i mladeži što ih obavljaju ustanove, tijela s javnim ovlastima ili druge osobe slične prirode. Isto tako ovdje je važno naglasiti kako je navedeni članak u potpunosti usklađen sa člankom 132. stavkom 1. točka h, Direktive Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, a koji glasi „države članice dužne su izuzeti slijedeće transakcije, pod točkom h isporuke usluga i roba koja je usko povezana sa zaštitom djece i mladih osoba od strane subjekata javnog prava ili ostalih organizacija koja dotična država članica priznaje kao organizacije koje su posvećene socijalnoj dobrobiti“ Dobro je ponoviti kako se navedena oslobađanja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost ostvaruje ako isporuke odnosno usluge povezane sa zaštitom djece i mladeži obavljaju i ostale osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti pod uvjetom da ne teže ostvarivanju dobiti, te ako se dobit ipak ostvari da se ne raspodjeljuje nego se koristi za nastavak ili poboljšanje obavljanja usluga, a kako stoji u samom mišljenju Vlade RH o ovom prijedlogu. Istovremeno prema posebnom propisu koji regulira djelatnosti dadilje Zakon o dadiljama koji je stupio na snagu u ožujku 2013. godine dadilje svoju djelatnost mogu obavljati isključivo u okviru obrta, a sukladno odredbama članka 2. stavka 1. Zakona o obrtu. Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dohotka ili dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. Slijedom navedenog i imajući u vidu da se djelatnost obrta obavlja sa svrhom postizanja dohotka ili dobiti, ovo predloženo oslobađanje od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točka h Zakona o PDV-u se ne može primijeniti na usluge zaštite djece i mladeži koje se obavljaju u okviru obrta. Budući je obrt osnovan sa svrhom postizanja dobiti ili dohotka, te se isti ne može smatrati ostalim osobama na koje nisu prenijete javne ovlasti. Isto tako valja podsjetiti i ponoviti da je na prijedlog Vlade RH Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u, a koji je usvojen u ovom Visokom domu propisano je da se od 1. siječnja 2018. godine prag za upis u Registar obveznika PDV-a povećava na 300 tisuća kuna, umjesto dosadašnjih 230 tisuća kuna. Povećanje praga za upis u Registar obveznika PDV-a na 300 tisuća kuna je na mjesečnoj razini 25 tisuća kuna. Imajući u vidu činjenicu da maksimalan broj djece koji se mogu čuvati na jednom mjestu 12. djece, to je po djetetu maksimalno u slučaju 2.083 kune. Stoga imajući u vidu i ove brojčane pokazatelje može se reći da će gotovo svi pružatelji usluga djelatnosti dadilje koja se obavlja sukladno posebnim propisima neće po toj osnovi ući u sustav PDV-a.

Imamo nekoliko replika. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Uvažena kolegice Balić.

Ovaj zakon uistinu ne možemo se blamirati na ovaj način ili promijenimo nešto drugo broj sudionika djece kod jedne osobe jer po ovoj matematici kako ste vi iznijeli da je maksimalni broj da obrtnica, dadilja, ima maksimalni broj od 12 djece svaki roditelj tog djeteta bi mjesečno trebao uplatiti 2083 kune, 2083 kune. Danas nigdje, ja sam provjerio, nigdje na području RH nemate vrtić niti privatni vrtić koji naplaćuje čuvanje djece 2083 kune. Nigdje, ni jedna, vrtić nemate. Dakle, matematika jednostavno ne može stajati i ne leži. Dakle je predlagatelj u svom izvještaju ovdje rekao da ima preko 100. Točno je, nema nego 23 registriranih dadilja. Dakle ne treba alimentirati krivim brojkama, 23 registrirane dadilje. I na taj način niti jedna od njih, isto tako provjereno nema preko 300 tisuća kuna godišnjeg prihoda što znači da na nikoga, doslovno na nikoga se ovo ne odnosi ali se čudim zaista vrsnom matematičaru, predsjedniku kluba da to nije registrirao on sam i blamažu od ovoga povukao iz procedure. Zahvaljujem uvaženom kolegi Blaženku Bobanu na ovoj replici. Izvolite. Hvala lijepa predsjedavajući. Poštovana kolegice zaista se slažem sa svim što ste rekli u raspravi a i vezano na ovo što je kolega Boban rekao glede samih matematičkih pokazatelja oko izračuna ukupnog iznosa kojeg bi dadilje ostvarivale temeljem maksimalnog broja djece. Međutim, ono što još moram istaknuti, ovakvim prihvaćanjem prijedloga mi bi ustvari doveli u pitanje pravo na jednakost svih pod istim uvjetima. Znači dadilje su obrtnici, svi obrti plaćaju PDV. Znači ja smatram da samim ovakvim predlaganjem dovodimo u nejednak položaj sve ostale obrtnike pa čak i igraonice za djecu koje isto tako ako ispunjavaju uvjete plaćaju PDV iako čuvaju djecu. uvaženoj kolegici Mariji Jelkovac. Prelazimo na sljedeću repliku. Uvaženi kolega Gordan Maras. Hvala lijepo. Kolegice Balić, vi ste u vašoj raspravi argumentirali određene stvari koje su kao trebale pokazati da je onda ovaj zakon u biti nepotreban jer obuhvaća sve ali kada gledate s druge strane onda nema razloga da ga ne prihvatite. Znači onda nema razloga da ga ne prihvatite zbog toga što je nekada i poruka bitna. Poruka je bitna da je upravo to važno šta mi želimo napraviti, da se želimo okrenuti demografiji, da se želimo okrenuti tome da stimuliramo ljude da se sa tim poslom legalno bave. Ne treba uvijek gledati brojčano i šta je u ovom trenutku. Jer da su ljudi gledali na ovaj pristup kao što gospodin Boban govori mnoge profesije se uopće ne bi razvile, za mnoge profesije uopće ne bi bilo tržišta. Ali dok ne otvoriš, dok ne pošalješ poruku, nekada ljudi ni ne znaju s čime i na koji način i koliko jednostavno se mogu baviti. Možda nije bitan zbog ovih 23 ili 100 ili 150 nego zbog možda onih tisuća koji se u ovom trenutku time bave na crno. I zbog toga bi bilo dobro da se to prihvati jer nije vrtić i nije posao dadilja samo vrtić. Vrtići obično rade od 8 do 17, ili od 7 do 17h. Ove žene mogu raditi van radnog vremena vrtića, u kasnije sate kada su vjerojatno cijene nešto više pa onda ne bi gospodin Boban se razbacivao ovako matematikom koja onda ne bi držala vodu. Jer vrtić da radi subotom, nedjeljom u 8, 9, 10, 11 ne bi koštao 1000, 1200 kuna, to gospodin Boban vjerojatno ne zna jer je dugo u javnoj upravi da se nedjeljom plaćaju skuplje radni sati nego što se plaćaju običnim danima. Znači treba uzeti sve u obzir a ne ovako na brzinu se uhvatiti nečeg i misliti poentirao sam a u biti si fulao sve. Ne mislim pri tome na vas nego na gospodina Bobana. Hvala lijepa. Zahvaljujem uvaženom kolegi Marasu. Nadam se da je replicirao uvaženoj kolegici Marijani Balić a ne gospodinu Bobanu. Izvolite. Ja samo mogu ponoviti ono što sam već iznijela da je ovaj prijedlog apsolutno usklađen znači u potpunosti sa direktivom Vijeća. I na tom tragu znači isto tako sam uvjerena da će se prijedlog zaključka koji je upućen na Odboru za obitelj, mlade i sport a na kojem se zadužuje Vladu RH da razmotri ovaj vaš prijedlog i da se on promijeni u okviru Zakona o dadiljama a ne unutar Zakona o PDV-u. Budući da kolega Boban nema pravo na odgovor na repliku, sljedeća replika uvaženi kolega Arsen Bauk. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, teško je ostati hladan na ove pohvale gospodina Bobana pa ću malo izaći iz poslovničkih okvira i zahvaliti mu se iako ne repliciram njemu nego kolegici Balić. I reći da se ne slažem sa kolegom Marasom da je gospodin Boban sve krivo rekao jer je ispravno prepoznao kvalitete predsjednika Kluba SDP-a u nekim. Dobro. Dakle, a sada ću se morati malo složiti s vama. Dakle obično se zahtjevi opozicije ne prihvaćaju zato šta opozicija predlaže nešto što košta previše a Vlada za to nema novaca, što je, što smo i mi radili kada smo bili Vlada. A sada je razlog za neprihvaćanje prijedloga taj što to košta malo novaca a neće se na nikoga skoro odnositi pa onda nećemo prihvatiti. Dakle tu bih ja ustvari kontra argument iznio upravo zbog poruke da nešto zaslužuje poseban status, može se to prihvatiti, u drugom čitanju popraviti ono što smatrate da treba popraviti.

Prelazimo na sljedeću raspravu, uvaženi kolega Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Kada govorimo o prijedlogu ovog zakona vrlo kratko, bitno je reći nekoliko stvari. Znači, činjenica da imamo tržište koje u Hrvatskoj na žalost egzistira, ali 99% je neregistrirano što se tiče poslovanja. Znači, radi se ono što se kaže na crno. I svaki prijedlog koji će pomoći da se to tržište regulira, da ljudi rade legalno treba podržati pogotovo ako ne košte ništa, pogotovo ako se s time šalje jedna kvalitetna poruka a kunemo se u demografiju, kunemo se u to da treba nešto napraviti u Hrvatskoj. Vidimo da je i predsjednica uzela savjetnika za demografiju, da se obećaju za novorođenčad veliki iznosi. Na žalost se nikad ne ostvare nakon obećanja ili za treće dijete itd. Znači, treba uvijek uzeti u obzir da nije sve ono što je u ovom trenutku i što se čini da je u ovom trenutku. Nekad treba biti i onaj koji gleda u budućnost. Znači oni imaju jedno puta drugo i onda daju rezultat.

Ali ovaj zakon i ovaj prijedlog ide za time da stvaramo i omogućujemo ljudima i otvaramo neke nove stvari koje do sada nisu na žalost funkcionirale na način na koji su trebale u RH. Ja sam primjerice bio ministar kada se to definiralo i zakonom koji je definirao i tu djelatnost i u okviru obrta i dizali smo tada na 230 hiljada kuna. Sada se to diglo na 300 hiljada kuna za ne ulazak u sustav PDV-a i sve je to dobro i sve to podržavamo. Ali moramo reći da je potrebno po nama posebno naglasiti tu djelatnost i omogućiti ljudima da rade i određene stvari koje su vezane za ne ovo klasično radno vrijeme, nego u vrijeme kada su te usluge skuplje. Možda još dodatne usluge da se dalje mogu baviti i određenim edukacijama. I slažem se možda s gospođom Jelkovac da se to proširi djelatnost i na neke druge stvari, da neki ne budu ograničeni, ali da se pokuša definirati djelatnost čuvanja djece koji uključuje onda i sve ovo šta je i malo prije rečeno i igraonice i edukacije itd. i sve ono što se može uz to vezati. Znači tu prijedloge ako je zaključak takav da se pokušava na taj način regulirati nekim drugim zakonom mi to možemo prihvatiti i vidjeti da li je to moguće, ali ne a priori odbijati zbog nečega što u ovom trenutku možda nema potrebe ili se ne vidi potreba. Ja sam siguran da potreba postoji, ali je ona prikrivena, odnosno nije registrirana. I sa te strane bi bilo dobro evo da se zakon podrži i da pokušamo zajednički to područje urediti i na neki način poslati jednu pozitivnu poruku svima koji se tim poslom žele u Hrvatskoj baviti. Zahvaljujem uvaženom kolegi Marasu na ovoj raspravi. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolega Maras, ja uistinu želim vama replicirati sada, a ne kolegi Bauku jer ovo što ću vam replicirati on to jako dobro zna. Mi dolazimo iz istog područja. Ne mogu se sada nasmijati jer uistinu je tužna slika što se tiče hrvatske demografske obnove. No međutim, niz segmenata drugih ima koje mogu poboljšati demografsku obnovu. Prije svega nije točna konstatacija da nema vrtića koji rade u dvije smjene. Ima. Ja ću vam reći, kaže mi vaš kolega Bauk jako dobro zna da ima. I za još niz drugih mjera, a 17 ih je. Što se tiče demografske obnove, pa evo koga interesira kako na lokalnoj razini demografsku obnovu raditi a ne donositi ovakve zakone koji se ne primjenjuju na nikoga i koji čine na neki način farsu od prijedloga zakona koji ujedno ne može biti znate sami Zakon o PDV-u, nego Zakon o dadiljama kao što je i donesen zaključak na odboru, gdje na koncu smo svi članovi odbora pa i članovi SDP-a u tom odboru bili suglasni. Ima načina kako demografsku obnovu na lokalnoj razini dovesti na veći nivo. Ako možda vi ne znate ili neke vaše kolege koje obnašaju dužnost po lokalnim zajednicama evo javite se, spremni smo pomoći za dobrobit cijele nam Republike Hrvatske.

Izvolite. Hvala lijepa. Što se tiče vaše sredine djelomično leži razlog i u tome što se Split širi, jer nema više kapaciteta izgradnje zgrada pa se mlade obitelji šire i na stanje u Solinu. Jedan ide, dječak ide u prvi razred, a kćer ide sada zadnju godinu vrtića. Nigdje ni jedan vrtić, tako da ne znam koje vi to podatke imate. Ali ja kao roditelj u Zagrebu to ne znam. Ili je to iznimka. Ja doduše nisam ni tražio, ni istraživao ali moj vrtić sigurno ne radi poslije pet sati i kada dođem u pet sati po djecu, danas to nije slučaj jer su praznici pa mi mama čuva djecu doma, hvala mama, ovaj onda sam među zadnjima, znači u pet sati više djece gotovo da i nema u vrtiću, tako da ne znam o kojem ste vi vrtićima govorili.

Znači to u Zagrebu na taj način ne funkcionira i ne postoji. A ove gospođe ili muškarci koji se bave ovim poslom bi to mogli raditi u tom vremenu kada nije cijena ona o kojoj smo mi malo prije govorili. I ono što sam još jednom htio istaknuti to je poruka da se napravi nešto u smislu definiranja tržišta jer ja ću vam reći kada su se radile olakšice, primjerice za zdravstvene usluge 2000. i 2000. neke godine odjedanput je nastao bum recimo u zubarstvu. Znači svi su počeli to prijavljivati, ispada da je tržište bilo deset puta veće nego šta je bilo godinu dana prije. Želi li možda predstavnik predlagatelja završnu riječ? Hvala lijepo. Ovime zaključujem raspravu o ovoj točki dnevnog reda glasat ćemo kada se za to steknu uvjeti. Poštovane dame i gospodo, ovim smo danas iscrpili sve točke dnevnog reda. Sutra nastavljamo sa radom u 9,30 ujutro sa točkom dnevnog reda Izvješće o stanju u prirodi u RH za razdoblje od 2008. do 2012. aktualna tema. Želim vam ugodan ostatak dana.